kolege nastavljamo dalje s radom.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ravnopravnost spolova. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvažena zastupnica i potpredsjednica Sabina Glasovac. Hvala lijepa. Poštovani kolegice i kolege, posljednjih dana svjedočimo slučaju u kojem zdravstveni sustav ponižava ženu i dopušta da pati. Svjedočimo i tome kako se vlada koja je dužna osigurati funkcioniranje pravnog poretka besramno oglušuje na odluke ustavnog suda i potiče na kršenje zakona. I u konačnici posljednjih dana država poništava pravo žena na samoodređenje što bi trebalo biti i u mnogim uređenim državama i društvima i jest civilizacijski doseg našeg doba. I s pravom bi se svi mogli pitati ako vlada nije u stanju omogućiti zdravstvenu skrb svojim građanima, ako pokazuje nemar prema provedbi zakona i ako je potpuno neosjetljiva na ljudska prava čemu nam ova vlada uopće služi, ali ne traje to samo zadnjih dana, već i vrapci na grani znaju da se postojeći zakon koji omogućava prekid trudnoće u praksi ne provodi. A zašto? Jer vlada zatvara oči na sve jača konzervativna kretanja u društvu, ne reagira na pravi način i mrtvo hladno dopušta da zbog toga ne funkcionira zdravstveni sustav. Ova vlada preplavljena strahom od gubitka glasova boji se suprotstaviti ne puzajećem nego već marširajućem konzervativizmu i to je dubinski krivo. HDZ-ova vlada ne reagira ni na tzv. molitelje pred bolnicama, ne reagira na priziv savjest koji ponegdje imaju cijele bolnice, a u popodnevnom terminu neke od tih doktora pobačaje obavljaju privatno, ne reagira ni na maltretiranje i vrijeđanje žene koja se odluče na prekid trudnoće, ne reagira se ni na kašnjenje i opstrukciju zakona, ne reagira se na loš zdravstveni sustav, ne reagira se na ništa osim u jednom slučaju kada je to prisiljena činiti pod pritiskom javnosti. Postavljam opet pitanje čemu nam služi takva vlada? Takav stav vlade stvorio je društvenu klimu i takvo javno zdravstvo u kojem se žene šalje da svoje pravo realiziraju u drugoj državi i umjesto da u svojoj državi imaju pravo na reproduktivno zdravlje, na kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb, na informiranost i na samoodređenje, žene u Hrvatskoj dobivaju poniženje i da su manje vrijedne, drugotne. Dostupnost reproduktivnih prava otežana je na svim razinama zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, nema ni dovoljan broj ginekologa, nedostaje čak 61 ginekološki tim. Prema procjenama 450.000 žena u Hrvatskoj nema pristup primarnoj ginekološkoj skrbi, kakva je ovo država? Prekid trudnoće nije dostupan, a nije dostupan jer žene ne dobivaju prave i pravovremene informacije može li se, kako, kada i gdje obaviti zahvat i ne samo da ne dobivaju prave informacije, nekad dobivaju potpuno krive lažne informacije, nije dostupan ni zbog toga jer u prosjeku košta 2.500 kuna, a neke žene ga si ne mogu platiti, cijene se razlikuju i ne samo to, kontinuirano rastu, što dovodi u pitanje cijelo javno zdravstvo. Nije dostupan ni zbog toga jer se 60% liječnika u Hrvatskoj poziva na priziv savjesti, jer se u 5 bolnica svi liječnici u prizivu savjesti premda je uloga javnog sustava da osigura u svim bolnicama ovu vrstu usluge imajući u vidu da pojedini liječnici mogu imati priziv savjesti, ali ne svi. To je potvrda da je HDZ dopustio na ovom pitanju da konzervativno društvene kretnje upravljaju javnim zdravstvom u jednoj sekularnoj državi. Ponavljam još jednom put i to je posljednji put pitanje, čemu uopće služi ova vlada? E pa vidite nama nije svejedno, mi ne želimo gledati da naše sugrađanke moraju odlaziti u drugu državu po medicinske usluge koje im je naša uskratila pružiti. Mi ne želimo gledati kako se zakoni ne provode i da se na ustavni sud već posljednjih 5.g. odmahuje rukom samo zbog sitnih stranačkih interesa. Mi ne želimo promatrati sa strane kako se vlada u strahu od gubitka šačice glasova na izborima ne usudi polemizirati s konzervativnim snagama u Hrvatskoj koje ovo pitanje ne promatraju ni kao zdravstveno, ni kao pravno, ni kao ljudsko pravaško pitanje. Mi ne želimo sudjelovat u tome da se neprovođenjem zakona ugrožava zdravlje žena, narušava ugled zdravstvenog sustava i svih onih liječnika koji poštuju i provode zakona i pri tom obnašaju svoju dužnost liječenja i pomoći pacijentima. Mi ne želimo podržavati praksu u kojoj vlada radi svoj posao samo jer je suočena s pritiskom javnosti. Naša je obaveza da svim sredstvima koja su nam na raspolaganju se borimo za prava naših građana, za zdravstveni sustav kojega svi plaćamo i koji mora jamčiti zdravstvenu zaštitu i skrb. Naša je obaveza da se borimo za pravo žene na samoodređenje, za njeno pravo da planira obitelj, da izabere hoće li, kada i s kim zasnovati obitelj i roditi djecu, ali i za pravo žene da odluči i hoće li prekinuti trudnoću. Naša je obaveza da kontinuirano tjeramo vladu da radi svoj posao, da napokon postupi u skladu s ustavnim sudom, da usuvremeni zakon, da omogući ženama pristup informaciji, edukaciji, kontracepciji i prekidu trudnoće na zahtjev bez odugovlačenja, bez pitanja, bez odvraćanja i bez dezinformiranja, poštujući njenu privatnost i njeno dostojanstvo. Naša je obaveza i predlagati zakone ako to već nije u stanju ili ne želi raditi vlada. I zato predlažemo Zakon o medicinskom postupku prekida trudnoće koji štiti i unaprjeđuje reproduktivno zdravlje žena. Naš prijedlog ima nekoliko temeljnih zahtjeva. Prvi zahtijevamo zakonom uvođenje obvezne edukacije u spolno odgovornom ponašanju, reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji u škole. Smatramo da je to prvi i ključni mehanizam u sprječavanju spolno prenosivih bolesti, ali i neželjenih trudnoća i pobačaja. Uz edukaciju kao drugi ključni mehanizam odgovornog planiranja obitelji i zaštite reproduktivnog zdravlja vidimo prevenciju neželjene trudnoće putem sterilizacije ili kontracepcije. I na kraju ako se žene iz nekog razloga u koje nemamo pravo ulaziti odluči na prekid trudnoće, država joj je dužna bez odugovlačenja, propitkivanja i otežavanja osigurati, dostupan, siguran i kvalitetan pobačaj kao i to da joj se prije, tijekom i nakon postupka pruža sve potrebne točne i znanstveno utemeljene informacije. Tražimo da medicinski postupak prekida trudnoće bude dostupan u svim bolnicama koje imaju odjele ginekologije i porodništva i obvezujemo sve ustanove ove vrste da osiguraju dovoljan broj liječnika koji obavljaju ovaj zahvat, a ne da se cijele bolnice pozivaju na priziv savjesti. Tražimo da u svim specijaliziranim javnim zdravstvenim ustanovama ženi bude dostupan i ponuđen na izbor neinvazivan medikamentozni prekid trudnoće i to do 9 tjedna gestacijske dobi. Tražimo da troškove prekida trudnoće na zahtjev žene u specijaliziranim javnim zdravstvenim ustanovama snosi država, a ne žena. Poštovane kolegice i kolege, svaka žena u Hrvatskoj ima pravo na zaštitu i unaprjeđenje svojih reproduktivnih prava, a država je dužna osigurati joj potpunu zdravstvenu skrb. Dužna je osigurati skrb kao sekularna država vođena medicinskom znanošću, a ne konzervativnim stavovima u javnom zdravstvu. Dužna je zaštiti reproduktivno zdravlje žena, njihova temeljna ljudska prava i ustavna prava, pravo na privatnost i pravo na dostojanstvo jer ako to sve nije u stanju onda ćemo si s pravom postaviti pitanje čemu nam uopće služi država. Mi oporba, progresivna oporba ne dopuštamo da na ovom pitanju vlada pokazuje svoju nebrigu o zdravstvu, svoju nehajnost kad je u pitanju provedba zakona ove države i svoj strah od sukoba u konzervativnim društvenim skupinama. Koristit ćemo sve mogućnosti da natjeramo vladu da se ovaj zakon osuvremeni i počinje u potpunosti provoditi kao što to priliči pravnoj državi i naprednom društvu, a da oni koji ga samostalno odlučuju interpretirati i odbijaju po njemu postupati za to i odgovaraju. Zadatak, društvena misija SDP-a i drugih progresivnim političkih stranaka koje nas u ovome podržavaju da kažemo dosta nebrizi i nemaru vlade, da podupremo sve zahtjeve i inicijative nevladinih i ženskih udruga koje kontinuirano ukazuju na probleme koje žene u Hrvatskoj imaju kad su u pitanju njihova reproduktivna prava, da se pridružimo njihovoj borbi i da ovdje u političkom prostoru budemo između ostalog i njihov glas, glas za prava žena, glas za ljudska prava, glas za modernu, civiliziranu, naprednu i slobodnu Hrvatsku. Vrijeme je da se nakon godina poništavanja i ponižavanja žena Hrvatska jasno opredijeli za poštivanje i uvažavanje žena.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

To je potvrda civilizacijskog dosega, to je potvrda da je pitanje trudnoće, rađanja i prekida trudnoće pitanje slobode i prava žena da sama odlučuje o svom tijelu i svojoj budućnosti. Zato podsjećamo, danas je zadaća nas saborskih zastupnika i zastupnica da sukladno rješenju Ustavnog suda RH ne dopustimo daljnju eroziju prava žena u društvu i da donesemo moderan zakon kojim ćemo unaprijediti prilike za reproduktivno zdravlje žena i osigurati ženama u Hrvatskoj siguran, dostupan, informiran i besplatan medicinski postupak prekida trudnoće kao i dostupnu i besplatnu kontracepciju. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece koji je danas na snazi u RH datira još iz davne 1978. godine. O njemu se rješenjem očitovao i Ustavni sud koji u ožujku 2017. obvezuje zakonodavca da u roku od 2 godine donese i osuvremeni taj zakon. Taj rok je jednostavno zanemaren i istekao je ni manje ni više pred 3 godine. Da je rok istekao, a da novog zakona i ovih dana podsjeća predsjednik Ustavnoga suda. Ne samo da je rok istekao nego od strane resornog ministarstva i Vlade RH još nema ni nacrta prijedloga novoga zakona. Samo povremeno iz medija možemo čuti smjernice njegovog donošenja ili kako smo zadnje od samog premijera imali za čuti da prijedloga zakona neće ni biti. A podsjećam zbog toga što je taj zakon star 44 godine on u nizu svojih provedbenih akata nije niti provediv. I to je ono što nas progresivnu oporbu, oporbu koja sjedi sa lijeve strane ove sabornice zabrinjava i to je razlog zbog kojeg smo reagirali prijedlogom ovog zakona i nismo reagirali sada. Reagirali smo upravo onda kada je isticao rok Ustavnog suda. Dakle, ne kasni oporba nego kasni Vlada RH. Od 1978. godine medicinska je znanost napredovala i jasno je da taj zakon valja modernizirati sukladno novim spoznajama, ali je činjenica da je taj zakon i danas avangardni zakon u mnogim elementima za mnoge zemlje u našem okruženju. Taj zakon poštivao je međunarodne standarde ljudskih prava, ali i napredno je predvidio 1978. godine kasnije usvojena prava vezana uz reprodukciju kakve postoje u konvenciji o ukidanju svih oblika diskriminacija žena CEDAW usvojen na Općoj skupštini UN-a 1979.g. Danas znamo da je potrebno bolje obuhvatiti mjere za sprečavanje spolno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće naravno, upravo zato ovaj zakon koji danas predstavljamo donosi edukaciju i kontracepciju jer je u međuvremenu dokazano da su najučinkovitiji načini sprječavanja neželjenih trudnoća i pobačaja upravno dobro reproduktivno i seksualno obrazovanje, pristup učinkovitijim metodama i modelima planiranja obitelji, dostupna i besplatna kontracepcija, sve to obuhvaćeno je ovim zakonom, a ostaje još i dovoljno prostora da se dodatne intervencije učine u sustavu obrazovanja što bi bio naš dodatni apel. Danas inzistiramo da nakon rješenja ustavnog suda i kontinuiranog ignoriranja Vlade RH, HS koji je pozvan odlučiti o novom zakonu donese svoj pravorijek. Iako je prekid trudnoće u Hrvatskoj zakonski dopušten on je stvarno gotovo nedostupan, a nažalost postoji intencija određenog dijela političkih aktera da možda bude u neko dogledno vrijeme i zabranjen. I ponavljam ovdje žena je punopravna i po Ustavu RH ravnopravna članica društva i njezinu odluku valja poštivati, a nikako ne propitivati. Ne smijemo dozvoliti da institucija priziva savjesti bude jači argument od prava žene, ne smijemo dozvoliti da drugi odlučuju o tijelu žene i njenim pravima, HS mora ostati zadnja brana očuvanja prava žene na prekid trudnoće ostvaren pred 44 godine. Podloga za izradu ovog zakona bio je niz istraživanja, bio je niz znanstvenih dokaza i bio je između ostalog istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz 2018.g. rezultati pokazuju da je tada, a nažalost i danas u RH pet bolnica koje se kolektivno prizivaju na priziv savjesti, danas su to Virovitica, Vinkovci, Našice, Požega i zagrebački Sv. Duh. Još je poraznije podatak da u javnim bolnicama Zagreba i Splita dakle dva najveća grada ukupno 80% zaposlenika ulaže priziv savjesti. Nije li za propitati kako je moguće da u RH 60% ginekologa ima priziv savjesti dok na identičnom zakonu u Sloveniji to ima tek 1,5% ginekologa. Dok se broj zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu uslugu prekida trudnoće smanjuje istovremeno se povećava i onako visoka cijena prekida trudnoće na zahtjev. Ona danas varira od 2.000 kuna do gotovo preko 4.000 i više tisuća kuna u privatnim bolnicama. Upravo pišući prijedlog ovog zakona vodili smo se praksom ostalih članica EU i predlažemo da kao i u većini zemalja EU i u Hrvatskoj troškovi medicinskog prekida trudnoće na zahtjev budu pokriveni iz zdravstvenog osiguranja. Nažalost, već imamo priliku čuti da unatoč gomilanju enormnih gubitaka u zdravstvu koji proizlazi iz neracionalnosti sustava i odgovornost su ministra za reproduktivna prava žena i dalje nema novaca. Ministar Beroš svim ženama fertilne dobi u RH poručuje da neće ostvariti besplatnu kontracepciju niti će prekid trudnoće na zahtjev za ženu biti besplatan.

Činjenica da žena plaća pobačaj očiti je znak rodne diskriminacije i to valja ispraviti, što je uostalom već spomenuta preporuka CEDAW-a odbora još iz 2015.g. zato i kontraceptivi moraju biti besplatni odnosno moraju biti na listi HZZO-a. Kad govorimo o medikamentoznom prekidu trudnoće, to je pobačaj koji se vrši uz pomoć tableta on bi trebao biti jeftiniji, njegovo uvođenje i sada ima zakonsku osnovu u RH, ali on ponovno kao što je rekla i kolegica nije dostupan, nije dostupan jer na papiru ga možete obaviti u devet ginekoloških bolnica u RH, ali u stvarnosti ga možete obaviti ili vam je ponuđen za obaviti ili na vaš izbor samo u Rijeci i Puli. Iskustva zemalja u kojima je dostupan medikamentozni pobačaj pokazuju da se žene uglavnom odlučuju upravo za njega zato što je on manje invazivan, a preferira ga i veći broj ginekologinja. I da, njega je moguće izvesti do devetog tjedna gestacijske dobi samoga ploda. Osim toga ovim zakonom proširuje se i krug ustanova koje bi trebale i mogle vršiti siguran, naglašavamo siguran i dostupan pobačaj u RH i to je sve u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o sigurnom pobačaju gdje se poštivaju propisi koji se odnose na ustanove i gdje direktno piše da pružatelji usluga trebaju biti utemeljeni na dokazima kako bi osigurali zaštitu od pretjerano proizvoljnih i na drugi način nerazumnih zahtjeva jer ograničavanja mogu negativno utjecati na pristup uslugama zbog povećanja troškova, smanjenja dostupnosti i geografske nepristupačnosti uslugama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svake godine od nesigurnog pobačaja umre 23.000 žena, gotovo svaka smrt uzrokovana nesigurnim pobačajem može se prevenirati, to je ono što mi tražimo i očekujemo od RH kao države članice EU da osigura za svoje žene na području RH, a ne u drugim zemljama. Opravdanost donošenja ovog suvremenog zakona potvrđena je nažalost i kroz krizu pandemije covid-19 koje smo svjedočili zadnje dvije godine gdje su žene, majke, djevojčice imate teži pristup ginekološkim uslugama i gdje primarnim uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja. To zapravo pokazuje da je u tom periodu pobačaj na zahtjev bio još teže dostupan i da je zapravo bio još manje moguće izvesti ga. Naš prijedlog Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće nastao je sa jasnom željom i sa jasnim ciljem da se unaprijedi reproduktivno zdravlje zbog edukacije, te da se osiguraju zakonski preduvjeti da svaka žena u Hrvatskoj ima primjerenu, besplatnu i sigurnu kontracepciju, ali i pristup besplatnom, sigurnom i legalnom prekidu trudnoće na zahtjev.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo se jasno odredili o ovome zakonu i zbog čega ga nećemo podržati. Prije svega sam naziv Zakona o medicinskom prekidu trudnoće jasno odražava stav predlagatelja da je osnovno i glavno usmjerenje zakona prekid trudnoće. To je u izravnoj suprotnosti sa odlukom ustavnog suda koji je naveo da zakon mora biti koncipiran tako da prekid trudnoće bude izuzetak, a ne pravilo. Iako prekid trudnoće prema odluci ustavnog suda spada ili ulazi u sferu privatnosti žene ono nikako, a što i iz ovog zakona proizlazi, ne može biti mjera planiranja obitelji, niti sredstvo kontracepcije. Druga, druga stvar koju također treba spomenuti jest da zakon ne podrazumijeva i nigdje u zakonu nema tzv. razdoblje promišljanja u kojem bi se trudnici omogućilo da u susretu sa zdravstvenim sustavom, s državom, dozna sve o mogućnostima prekida trudnoće i života nakon toga. Ono što je nedopustivo u ovom zakonu to je da je ovaj zakon skandalozno podnormiran, skandalozno je podnormiran jer dok se naši kolegice i kolege iz oporbe su se 2.g. zalagali da se u ovom saboru pojedine mjere u okviru pandemije covida-19 donose dvotrećinskom većinom, pa čak i dvotrećinskom većinom utvrđuje udaljenost štandova kumica na placovima, ovdje se bez ikakvog okvira daje ovlast ministru da on sam svojim pravilnikom određuje edukacijsko preventivne mjere što itekako govori o promišljanju oporbe u HS koji bi najvažniju mjeru prepustili ministru, a dok s druge strane za brojne mjere koje su od manjeg značaja tražila dvotrećinsku većinu.

Povrijeđen je čl. 238., uz to što vrijeđa zastupnike oporbe i ulazi u glavu i razmišljanja bez obzira što puno toga što je naveo kolega Bačić ne piše, vrijeđa i ministra Beroša jel govori da nije sposoban napisati pravilnike, a spomenut je i covid, u covidu je g. Bačić tumačio da je na nama svima da poštujemo odluke ustavnog suda, onda nas zanima koji je Bačić pravi, dal taj ili ovaj koji sada tumači da se odluka ustavnog suda tj. preporuka iz 2017. ne treba poštivati. Slijedeća povreda Poslovnika poštovana zastupnica Sanja Radolović. Dobro znate da je rješenjem ustavnog suda iz 2017.g. vašoj vladi ustavni sud naložio da sami uputite u zakonsku proceduru prijedlog zakona što vi niste učinili, svjesno ste se oglušili o zakonske propise u ovoj zemlji, a što o vama građani misle rekli su danas u 18 sati na glavnom prosvjed na Trgu bana Jelačića i diljem zemlje u drugim gradovima na prosvjedima. I vi ste ovo iskoristili za repliku, pa dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, referiram se na čl. 238. ovog Poslovnika. Kad je tražio stanku u ime kluba kolega Bačić je stvar postavio na način kao da je u prijedlogu zakona napisano da je prekid trudnoće obaveza, da svaka žena u svojoj fertilnoj dobi mora dva do tri puta prekinuti trudnoću, pa o čemu g. Bačić govori, možda da je HDZ pisao, kad on piše zakone onda se nešto mora. Ovaj zakon daje samo mogućnost izbora ženama kolega Bačić. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Branko Bačić. Poslovnika, svo troje zastupnika koji se se referirali na moju, na moje traženje stanke potpuno je promašeno. Naime, ovo što je napravljeno, ovaj prijedlog zakona apsolutno nije u skladu sa obvezama koje proizlaze iz odluke ustavnog suda.

Slijedi obrazlaganje stanke uvaženog zastupnika Peđe Grbina. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ustavni sud g. Bačiću nije švedski stol, ne možete doći do ustavnog suda i birati koja vam se odluka ustavnog suda sviđa ili ne sviđa, pa odlučiti da ćete tu provoditi. Vjerojatno bi nam mnogima bilo lakše da je tako jer siguran sam da i u ovom domu, ali i drugdje u Hrvatskoj postoje oni koji se sa brojnim odlukama tog suda ne slažu, ali ne ide. Kad ustavni sud donese odluku moramo ju poštovati i to ste upravo vi od svih ljudi ovdje zagovarali još do prije nekoliko mjeseci i pretpostavljajući koja će recimo odluka ustavnog suda biti o prijedlogu za referendum kolega iz Mosta siguran sam da ćete već sljedećeg tjedna kad vam to bude odgovaralo činiti to isto, činiti to isto kolega Bačiću jer vi ste takvi, vi ste dvolični, vi ste dvolični i kad vam nešto ne odgovara upotrijebit ćete sve što možete da izvrnete činjenice. Međutim, ovdje to ne možete učiniti, ovaj zakon poštuje odluku ustavnog suda, ali još više od svega i to je najvažnije, ovaj zakon poštuje temeljno ljudsko pravo žena na izbor i mi ćemo ga braniti.

Povrijeđen je čl. 238. kolega Grbin vrijeđa i omalovažava zastupnika.

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrati, ne sa smo se zgražavali nad slučajevima u Poljskoj kada su trudnice umirale zbog priziva savjesti, a sada se isto počelo događati u Hrvatskoj. Novi zakon o pobačaju kasni već par godina i može se reći da živimo u strahu koliko će se i na koji način njime narušavati prava žena. Situacija kojoj svjedočimo pokazala nam je da je hrvatsko društvo duboko mizogino jer žene nailaze na osude od strane svih ginekologa, političara i ostalih građana. Ako se novim zakonom nešto ne promijeni na bolje za žene ovo bi mogao biti poticaj da žene odsele u neku državu u kojoj se prava žena više poštuju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svake godine od nesigurnog pobačaja umre 23.000 žena, svaka smrt uzrokovana nesigurnim pobačajem može se prevenirati, ovakav prijedlog zakona upravo ide u tom smjeru. Dosadašnji zakon sa mnogim preprekama, zakonskim ograničenjima, prizivom savjesti liječnika koji je sada već postao očito zarazan jer svaki peti se poziva na priziv savjesti upravo prisiljavaju žene da traže ili nesigurni prekid trudnoće ili odlazak preko granice. Stoga je potrebno osigurati svakoj ženi pristup sigurnom, kvalitetnom, legalnom prekidu trudnoće na zahtjev. Prekid trudnoće nikada nije lak izbor, ali mora ostati izbor i mi od toga nećemo odstupiti. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo se još konzultirali i naglasili važnost ovog prijedloga zakona ne samo da je on važan zbog usklađivanja zbog odgovaranja ustavnom sudu, već zbog onih žena koje danas praktički nemaju dostupnu uslugu pobačaja jer kad mi danas govorimo o tome da se zapravo zakoni krše i da zapravo žena gotovo da ne može dobiti pobačaj u Hrvatskoj, mi zapravo govorimo o onim ženama slabog imovinskog statusa koje neće imati taj iznos od 2,5, 3.000 kuna, a kad se tome doda i još putne troškove do grada koji taj pobačaj obavlja, gdje se taj pobačaj obavlja mi zapravo dolazimo do iznosa minimalne plaće. Žene neke u Hrvatskoj to sebi ne mogu dopustiti, one nemaju sredstava za to. I kada govorimo o kršenju zakona jer su zakoni jasni onda moramo dodati i tu dimenziju da je pobačaj javnozdravstveno pitanja i da mi zapravo na to javnozdravstveno pitanje dobrom dijelu žena u Hrvatskoj kažemo da one na njega nemaju pravo. I zato je prijedlog došao i s naše strane, a tu preuzimamo samo prijedlog udruga koje su to inicirale da se osim promjene zakona ide u mijenjanje ustava. Zašto?

I zato kada bi to bilo u ustavu stvari bi se puno teže interpretirale zato naše žene idu u Sloveniju. Zašto? Zato što je tamo taj članak ustava ostao. Sve odobrene stanke ćemo shodno poslovniku nastavit dalje s radom. Prva replika poštovanog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Dragi moji progresivci slušam vas i ne vjerujem. Ja ne znam jeste vi normalni, evo ja bi predložio sljedeći zakon možda bude bolji pa da se u potpunosti razotkrijete, ajmo mi donijeti zakon da se djeca mogu ubijati do 40. tjedna trudnoće, pa čak i kad žena rodi ajmo ostaviti jedno pola godine da se roditelji odluče hoće li dijete ubiti ili ne. Ovakve zakone koje vi zagovarate jedini je donosio Adolf Hitler, to su bili rasni zakoni kada se davalo sustavu i društvu mogućnost da se oduzima drugome život i sad to vi radite. Postoji dobro i zlo, postoji napredno i nazadno, vi ste na strani zla, na strani nazadnog i to morate priznat.

Imamo povredu Poslovnika, prva poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Dakle, mi smo imali prilike sada čuti salvu uvreda ne samo na račun kolegice Glasovac nego i brojnih drugih zastupnika.

Poštovani potpredsjedniče, ja odustajem od povrede Poslovnika, ali bi vas lijepo zamolila da stvarno istražite da li je kolega Zekanović bio pod utjecajem [[Upadica: Dobro]] onoga što mu je bilo u vrećici onog dana tu za saborskom govornicom.

Pa ipak ću se pozvati na Poslovnik, ali osobito ću naglasiti ono što je i naglasio Peđa Grbin, čl. 240. i mi ga moramo početi upotrebljavati u HS jer pozivi na mržnju koju smo ovdje čuli, a to je mržnju prema ženama koje imaju prava na pobačaj, to nije genocid, to nije Adolf Hitler, to se inače predsjedavajući kažnjava opomenom s oduzimanjem riječi samo da vas podsjetim. Dobro, vi dobivate sad opomenu jer ste vi ovdje docirali, a mi svakodnevno čujemo ovdje u HS mržnju koju vi nažalost širite jedni prema drugima, prema strankama, međusobno. A nije se javila, izvolite sjest, izvolite sjest, ne najavljeno, izvolite sjest. Uvažena zastupnica Sandra Benčić, izvolite povreda Poslovnika.

g. potpredsjedniče, radi se o čl. 236. st. 1., dakle da bi se moglo obratiti Odboru za Ustav kolegica Peović to mora najaviti na sjednici, dakle to je ustanovljena praksa Odbora za Ustav koju je HS više puta svojim odlukama potvrdio, dakle samim time ona ima snagu Poslovnika.

Slijedeća replika odnosno odgovor na repliku, izvolite, izvolite. Moramo utvrditi izgleda Poslovnikom na koji način se traži riječ u slučaju da se poziva na čl. 236. Ono što sam htjela reći je znači morate najavit znači da bi se javili Odboru za Ustav i Poslovnik morate javno reći da ćete se obratiti Odboru za Ustav i Poslovnik [[Upadica: Sve u redu]] što ja ovdje i činim.

Hvala vam poštovani predsjedavajući. Večeras smo svjedoci ujedinjene ljevice tzv. progresivaca koji iskorištavaju i parazitiraju na teškoj situaciji Mirele Čavajde, SDP i Možemo! kao glavni paraziti ove cijele, cijelog današnjeg cirkusa kako bi dobili jeftine političke bodove isključivo na teškoj situaciji Mirele Čavajde. Priziv savjesti je vama neshvatljiv, neshvatljiv jer je to moralan čin koji u svojoj srži nosi integritet jedne osobe doktora medicinskog osoblja koji ne želi ubijati nerođenu djecu. Mišljenje medicinsko stručno na koje se vi pozivate je donešeno 2017.g. kada se ustavnom sudu dostavilo mišljenje 4 Medicinska fakulteta u Hrvatskoj koji su, da ne bi krivo rekao, neosporiva znanstvena činjenica da tijekom trudnoće riječ je o ljudskom životu i to je temelj, život je temelj od začetka. Poštovani kolega Milanović Litre, moram vas samo ovaj podsjetiti i na to da je ovaj prijedlog zakona u proceduri od ožujka 2019.g., tako da to nije prigodničarski zakon, da se mi kao SDP kontinuirano bavimo i zalažemo za očuvanjem i unaprjeđenjem reproduktivnih prava žena. Podsjetit ću vas da je naša vlada 2013.g. donijela Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, isto tako pokušali smo uvesti zdravstveni odgoj u hrvatske škole i ovo je jedan normalan prirodni slijed. Drugo, slučaj Čavajda, zašto mi danas govorimo o slučaju Čavajda? Zato što je žena bila prisiljena svoju privatnost, svoje nalaze davati medijima glasno i hrabro progovoriti o onome kako se sustav nad njom iživljava i krši zakone da bi došla do svojih prava. Za to se obratite ovoj strani ovdje ne meni. Poštovana kolegice, ovaj je zakon apsolutno usklađen sa odlukom Ustavnog suda, ali ovaj zakon počiva na nečem drugom puno važnijem, a to je na zaštiti prava žene, na zaštiti prava žene na izbor, na zaštiti prava žene da ona bude ta koja će odlučivati o svojem tijelu, a ne da mora tražiti nekakva dopuštenja skrbnika, muževa, izvanbračnih partnera, očeva ili bilo kao da živimo u 19. ili u 18. stoljeću. I to je možda najvažnija kvaliteta ovog zakona. Ali molim vas strogo formalno, kolega Bačić je prigovorio određenim nedorečenostima ovog zakona.

Hvala lijepa, poštovani kolega Grbin, kao predlagatelj očitujem se pozitivno na ovaj prijedlog zaključka da se ova današnja rasprava na neki način razmotri i smatra prvim čitanjem i da sve one konstruktivne prijedloge za koje se nadam da će ih biti u ovoj raspravi koji nam mogu doprinijeti unapređenju i poboljšanju kvalitete zakona prihvatimo i da eventualno do drugog čitanja idemo s tim odnosno da ako se ovaj zaključak odbije u ovom obliku vlada ispuni tu svoju obvezu. Poštovana kolegice Glasova, danas smo imali priliku čuti na Odboru za ravnopravnost spolova od HDZ-a da je ovo kompleksan problem, da će ova tema uzrokovati podjele u društvu, a preko 80% građana RH upravo podržava ovakvo osnaživanje osnovnih prava žena. Da li mislite da je kompleksno HDZ-u osigurati dovoljan broj liječnika koji obavljaju ovakav zahvat? Recimo u Rijeci to nije kompleksno. Da li mislite da je kompleksno osigurati da taj zahvat bude besplatan? Recimo žene uplaćuju doprinos za zdravstvo pa zašto ne bi od tuda osigurali. Da li je kompleksno uvesti obvezu edukaciju o spolno odgovornom ponašanju i reproduktivnom i spolnom zdravlju? Ili je kompleksno samo podržati osnovno ljudsko pravo žene zato jer je samo žena? Hvala kolegice Ahmetović, ja moram napomenuti da reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava žena su puno više od prava na izbor i prava na autonomiju. Znači reproduktivna, i time se ovaj zakon upravo bavi. To je pravo na informaciju, pravo na edukaciju, pravo na pristup zaštiti od neželjene trudnoće ovaj pravo i dostupan, siguran prekid trudnoće, pravo na liječenje neplodnosti kroz medicinski pomognutu oplodnju, pravo za zaštitu žena u menopauzi, pravo za zdravstveni odgoj u školama, pravo za dostojanstven porod itd., itd., sve to je uzeo u obzir ovaj zakon. Ovaj zakon točno gradira znači edukacija, prevencija i posljednje ono što svi želimo izbjeći to je prekid trudnoće, ali ako do njega dođe znači ne smijemo žene prepustiti tom da idu u nesigurne porode, da na taj način dovode u pitanje svoje zdravlje i svoj život. Prvo da kažem odmah za mene je, život počinje začećem i traje do smrti. Tako da ne bude, uvijek sam za kulturu život, a ne za kulturu smrti. Kolegice Sabina, gospođi Ružici Markobašić gurnuli su 20.11.'91. godine cijev puške u vaginu i opalili su. Što su ubili u njoj? Bila je u 7 mjesecu trudnoće. Nakupinu stanica, bjelančevine ili dijete? Recite mi koja je razlika između države koja to radi legalno i tog četnika koji je napravio stravični zločin, na kraju je ubio i gospođu Ružicu Markobašić. Koja je razlika između države i četnika? Poštovani gospodine potpredsjedniče [[Upadica: Brojimo.]] za sada još nisam dobio niti jednu opomenu, tako da kolega vodite računa o tome. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ponovno su povrijeđeni Članci 238. i 240., kolega je upravo Hrvatsku, samostalnu i suverenu državu usporedio sa četnikom. Međutim, govoriti o ratnom zločinu i povući paralelu sa zakonom kojeg je Ustavni sud potvrdio ustavnim je ispod svake razine.

Idemo odgovor na repliku.

Smatram da su te stvari duboko privatne. Međutim ono što država mora raditi i vodit računa o tome je da zaštiti zdravlje žena u svim situacijama. Zabranom pobačaja mi nećemo ženu odgovoriti od toga da ona to napravi, samo je pitanje gdje će to napravit i kada će to napravit. One bogatije kao Irkinje kada je bilo zabranjeno odlazit će u Veliku Britaniju ili u neku drugu državu, one siromašnije nažalost bit će izložene crnom sektoru i nesigurnim pobačajima. Tako da zapravo ja znam da ovo je teška tema, ali ovo je naša realnost i mi se moramo znati nositi s tom realnošću, a država mora znati kako zaštiti i žene u najtežim mogućim situacijama.

Moje kćeri u školi nisu imale ni građanski odgoj ni zdravstveni odgoj, pitanje je da li će djeca moje djece to imati. U ovoj državi gdje je galopirajući konzervativizam plaši sa uskraćivanjem prava koja sam ja kao već sada baka imala, daje za skrb i nama dužnost da noveliranjem zakona omogućujemo sada već ja svojim unucima barem ista prava koja smo mi imali. Ovo je bilo više nekakav komentar nego replika. Pa ja se također nadam da ćemo svi mi koji smo ovdje ostaviti bolju Hrvatsku onima koji dolaze iza nas u svakom pogledu. Nećemo se možda složiti oko nekih rješenja, ali ono što trebamo imati uvijek ispred sebe nekako na umu je da je to naš nekakav ključni poziv. Različite su prakse, različiti su modeli mi vidimo i države u kojima koje su imale vrlo restriktivne zakone, koji su se ipak odlučile ići nekim drugim putem upravo zbog toga što su vidjele da zabrane zapravo ne rješavaju s kojim se svi mi skupa, mi se moramo suočiti s tim da to postoji, sad je samo pitanje puta koji ćemo izabrati da idemo do rješenja sa što manje žrtava, ljudskih žrtava. Poštovana kolegice Glasovac. U svom izlaganju ste spomenuli napretke u medicini, da sve treba biti u skladu sa suvremenim spoznajama i sl., međutim u odnosu na zakon koji je na snazi iz '78.g. termin dakle rok do kada vi predlažete da se pobačaj smije zatražit ostaje 10 odnosno 12 tjedna života. Medicina danas moderna znanost bez sumnje to nije sporno, zna da djetetovo srce kuca u 6. tjednu, to znamo, znamo da i život počinje začećem, međutim čuli smo neke teze sa ove lijeve strane sabora da postaje ljudsko biće osobom porodom, nakon rođenja, ne prije. Pa me zanima zašto ograničavati na 10, 12 tjedna, zašto ne omogućiti ovo pravo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] do poroda i koji su stručni kriteriji koju su vas naveli na to? To kada život počinje oko toga se oko jedinstvenog stava se ne može usuglasiti niti znanstvena zajednica, niti medicinska usko znanstvena zajednica čak niti katolički teolozi, tako da ne bih ulazila u taj dio priče. Ne možete govoriti o tome da se to zna, ne, to nije znanstvena činjenica i to nije jedinstven stav oni koji bi se trebali o tome očitovati. Ali ovaj zakon nosi u sebi dosege odnosno usklađenje sa modernijom medicinom pa tako u njemu imate mogućnost indikativnog odnosno medikamentoznog prekida trudnoće kojeg u zakonu iz '78. nema koji je manje invazivan, lakše je dostupan. Imate isto tako i poštivanje prizva savjesti koje nije bilo u zakonu iz '78., ali pod uvjetom da se time ne narušava organizacijski [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] u javnozdravstvenom sustavu pristup žena zdravstvenoj skrbi. Poštovana gospođo Glasovac. Vi ste u svom početnom izlaganju rekli da zdravstveni sustav ponižava ženu, ja se nažalost ne mogu s vama složiti u tom dijelu, pogotovo zato što uzimate slučaj gospođe, nesretne gospođe Čavajda koja nema s ovim baš gotovo nikakve veze, koja vam služi kao okidač za sukobe, za podjele, zloupotrebljavate ga u svrhu nekih dijaloških ratova koje ovdje vidim da se pokušavaju provoditi. U današnjem pravnom medicinskom smislu uopće nije riječ o pobačaju, ni u vašem prijedlogu zakona tu nije riječ o pobačaju i vi niste za ovo predvidjeli ništa za gospođu Čavajda u vašem prijedlogu.

To nije isto. I još bi volio još jednu stvar samo, nemojte govoriti o usluzi pobačaja, to nije trgovina.

Kada govorimo o ponižavanju žena onda mislim pri tom na to da ih se ponižava da kada im se onemogućava pristup onome za što nešto za što plaćaju zdravstveno osiguranje, a nemaju nikakav benefit oko toga i uskraćuje im se ta usluga. Vi ste iz Slavonije jel tako? Koliko je to desetaka tisuća žena fertilne dobi koje nemaju pristup onome što im ovaj zakon jamči? Što je to nego ponižavanje žena i kršenje zakona? I drugo, kad govorimo o slučaju Čavajda, dajete neki prijedlog kako da se regulira ovaj zakon iako stava sam da sukladno i ovom posljednjem mišljenju drugostupanjske komisije zapravo ovdje nikakvih dvojbi nema i to je potvrdila sada u konačnici nakon ovog mučnog procesa i drugostupanjska komisija.

Poštovana kolegice Glasovac. Priziv savjesti je u susjednim zemljama gotovo izuzetak, tako više puta spominjanoj Sloveniji se javlja tek u 3% Recite nam još jednom nije naodmet spomenuti kakav je odnos kada je u pitanju priziv savjesti u našoj zemlji? Priziv savjesti je uveden u hrvatsko zakonodavstvo 2003.g. prvo u Zakon o liječništvu, onda u još srodne zakone i one etičke kodekse koje se odnose na taj zdravstveni sektor. Međutim u najboljoj vjeri je uveden. Međutim ono što vidimo danas 19 godina poslije je da se zapravo događa ono što se nikako ne bi smjelo dogoditi, da imamo ne izbalansiran sustav prava liječnika na priziv savjesti, ali i pravo pacijenata na zdravstvenu skrb. Mislim da ćemo taj dio i uz ovo morati malo drugačije urediti jer mi danas nemamo evidencije koliko je liječnika u prizivu savjesti, nemamo propisane protokole kako se do njega dolazi i mislim da je to ključni problem i jedino na neke druge protokole možemo, moramo moći [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] osigurati svakoj ženi pristup bez obzira na priziv savjesti. Poštovana kolegice. Dakle, pričali smo danas upravo sad vezano za priziv savjesti imamo u Hrvatskoj problem vezano za geografsku nedostupnost medicinskog prekida trudnoće. Na sreću iz kraja odakle ja dolazim iz Istarske županije U općoj bolnici Pula nema priziva savjesti kao ni u KBC-u Rijeka, međutim i sami ste rekli mi ovdje ovim prijedlogom zakona niti ne pokušavamo ukinuti liječnički priziv savjesti, dapače, smatramo da je on međunarodna pravna stečevina, da je upisan u ustav nego želimo jednostavno svakoj ženi u javnoj zdravstvenoj ustanovi omogućiti legalan, siguran i dostupan medicinski prekid trudnoće. Međutim, osim same geografske nedostupnosti pričali smo danas ovdje i o onoj drugoj ekonomskoj, pa vas molim da komentirate činjenicu kako je moguće da primjerice lijekovi, antibiotici i ostale usluge koštaju jednako u svim zdravstvenim ustanovama, a da cijena medicinskog prekida trudnoće varira od ustanove do ustanove u našoj zemlji?

Međutim, našim zakonom mi osiguravamo dostupnost ove usluge upravo na način da smatramo da se on mora podmirivati od strane države, a ne od žene jer upravo ta cijena je vrlo često prepreka ženama koje su siromašnije da konzumiraju svoje zakonom dano pravo i to nikako ne bismo smjeli raditi da u pristupi zdravstvenoj skrbi ovoj medicinskoj usluzi ili bilo kojoj socioekonomski status žene ima presuđujuću odnosno presudnu ulogu. Kako smo se u 21. stoljeću u 2022.g. kad veliki dio razvijenog svijeta se bavi problematikom da žene konačno počnu dobivat jednake plaće za svoj rad kao i muškarci, što nemaju, da konačno imamo i pozitivnu diskriminaciju na upravljačkim i menadžerskim funkcijama žene-muškarci što isto danas nemamo, mi u Hrvatskoj smo dovedeni u situaciju da pričamo o temeljnim ljudskim pravima oko izbora i to na način da smo dovedeni pred paradoks da nismo spremni poštivati ne samo što rade razvijene zemlje i razvijeni svijet nego nismo spremni poštivati niti ono što traži javnost, niti što traže žene, niti što traži Ustavni sud RH. Zašto smo uopće dovedeni u takvu situaciju na današnji dan 2022.g. bačeni smo 300 godina unazad? To je zapravo pitanje za HDZ. Zašto HDZ pet godina odbija provesti rješenje ustavnog suda, zašto to odbija. Zašto? 2017.g. je donesena presuda odnosno rješenje ustavnog suda. To radi zbog toga što se ne želi zamjeriti jednom dobrom dijelu svoga biračkog tijela i on zapravo žrtvuje sve one žene koje nemaju zakonom zajamčena, kojima se ne osiguravaju zakonom zajamčena prava zbog neke šačice glasova na izborima. E pa tog kukavičluka je dosta i to vrlo jasno treba građanima reći i svim ženama to vrlo jasno treba reći. To je kukavičluk, to je kalkuliranje i to je čak i trgovanje sa interesima brojnih žena u Hrvatskoj za svoje usko stranačke interese. Imamo povredu poslovnika poštovana zastupnica Marija Jelkovac. Poštovana kolegica povrijedila je čl. 238. poslovnika jer vrijeđa nas iznoseći neistine. Dakle, ustavni sud nije rekao da je važeći zakon neustavan u odnosu na meritum, na rješenje koje danas imamo i koje se primjenjuje nego da nije usklađen sa važećim uređenjem odnosno sa su u njemu ostali neka druga stari izrazi u odnosu na staro društveno uređenje. Stoga [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] niste mogli kada ste bili na vlasti [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] donijeti zakon kakav ste htjeli. Slijedi replika poštovane zastupnice Marijane Puljak. Poštovana kolegice, ja bi rekla da, možda se neću složiti ovdje sa kolegom da smo bačeni 300 godina unazad jer čini mi se da je naše društvo puno liberalnije nego što to evo desne struje HDZ-a i neki drugi, druge desne struje bi htjele, to pokazuju i relevantna istraživanja dakle po Ipsos istraživanju i prije 2 godine, čak 81% građana ove države kaže da su za ženu, dakle za ženu da ima izbor. Samo 7% njih dakle bi to oduzeli to pravo ženi. Dakle, živimo u puno liberalnijem društvu nego što bi evo ja bi rekla desna strana sabornice ovdje, ovdje htjela. I to je dobra vijest. Drugu stvar koju sam željela naglasiti, ovdje se često čulo kako je pobačaj kontracepcija.

Rekli ste živimo u liberalnom društvu koje nam jamči zakon, vidi se to po zakonu. Da, ali mi imamo i jedan paralelni sustav, paralelni sustav koji mimo zakona, vidjeli smo prošlih dana sebi uzima za pravo tumačiti zakon i dopisivati zakon i preuzimati ulogu zakonodavca. Mi imamo jedan paralelni sustav koji onemogućava institucionalnu, ne pojedinačno, institucionalnu dostupnost zdravstvene skrbi u cijelim bolnicama, čak i u regijama. 40.000, 20.000 žena u Slavoniji fertilne dobi nema pravo na zdravstveni sustav, na zdravstvenu skrb u naravi, a u zakonu to pravo imaju. Znači mi imamo jednu Hrvatsku i jedne zakone i paralelni sustav koji upravlja [[Upadica: Vrijeme.]] javnozdravstvenim sustavom. Slijedeća replika poštovani zastupnik Božo Petrov. Kolegice Glasovac, mislim da je jako važno naglasiti da ljudski život počinje začećem jer tu priča počinje i završava i on ne pripada ni majki, ni ocu, pripada jednom neovisnom biću koje se samo razvija. I njega se voli i vrednuje u svim njegovim nijansama, u svim njegovim razdobljima života i dobi. I to je razlog, zašto ovo navodim, to je razlog zbog čega je Vijeće Europe Rezolucijom 2010 dalo pravo svim ljudima u EU na priziv savjesti da ne bi morali činiti ono što nije u skladu s njihovim moralnim zakonima. I ono što mene zanima kako vi koji se pozivate na europske standarde pokušavate ukinuti to pravo i to nazivate ponižavanjem? Nemate pravo na to. To pokazuje zapravo da niste progresivni.

Ako ćemo govoriti o pravnom smislu, onda ljudska prava i njihova legalna zaštita pripadaju čovjeku kada je rođen. I mi naše godine brojim datumom rođenja od trenutka kad smo rođeni, a ne od trenutka začeća niti od prvog dana posljednje menstruacije, kad govorimo o pravu na život. Slijedeća replika, poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo, moj stav je poznat. Za mene je život od začeća do smrti. Zbog čega o životu govorite i o prizivu savjesti kao nečemu lošemu? Život od začeća do smrti. Što je tu loše promovirati život? Šta je loše u tome kada SDP kaže da će imati 40% žena, donesete zakon i pozivate se na prava žena, a u biti najmanje lista, najviše lista sa koja kvota nije ispunjena na izborima 2016., sjećam se baš vi iz SDP-a. Zbog čega, jer Peđa Grbin ne bi bio na listi. Kod mene su sve 4 pročelnice, o kojim pravima vi žena govorite. Govorimo o životu. I kako bi vi da u 7 mjesecu bude porođaj spontani, dijete bude bolesno, što biste vi radili kao progresivni? Prikupljani novac [[Upadica: Vrijeme.]] za tu invalidnu osobu, [[Upadica: Vrijeme.]] za to dijete. Ne znam gdje ste uopće vidjeli da sam ja agresivna prema vama. Vi se zapravo zalažete za zabranu pobačaja. Vi se zalažete za zabranu pobačaja. To je, treba to jasno, a ne priče mi se zalažemo za život, treba reći, vi se zalažete za pravo na pobačaj. A vidite takvi kao vi su se za to zalagali i u Irskoj i čak su imali takav zakon. Znate do kad? Dok jedna 31-godišnja stomatologinja nije umrla. Znate zbog čega? Zbog toga što nisu smjeli obaviti pobačaj dok je kucalo srce djeteta. Nakon toga zakon se promijenio.

Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238., kolegica omalovažava saborskog zastupnika. Ne mećite mi u usta agresivno, vi koji niste progresivni nego štitite svoje isključivo partikularne interese u ovome trenutku na jednoj teškoj situaciji. A vi govorite o zdravstvu, ono što ste vi napravili za zdravstvo, pogledajte u Dalmatinskoj zagori niste se oglasili jedino što tražite glasove, žene ne mogu se pregledati od tumora dojke čekajući 6 mjeseci [[Upadica: Vrijeme.]] da se upišu [[Upadica: Vrijeme.]] to su problemi žena ima žena [[Upadica: Vrijeme]] koje nemaju vodoopskrbu na svome području [[Upadica: Vrijeme]] i još tezgare, vas za tim nije briga da bi iz ovih klupa tezgarite nažalost i jadu sudbina naših žena. Dobivate treću opomenu i gubite pravo riječi do kraja rasprave. Poštovana kolegice Glasovac, ne možemo se i ne trebamo složit svi oko, ne trebamo se složiti dakle oko svih stvari. Za mene život započima začećem i traje do naravne ili prirodne smrti. Vi ste u svom izlaganju, dakle ono što ste definirali privatnošću i dostojanstvom žene je nešto što ima svoj ljudski DNK, nešto što ima svoju krvnu grupu, nešto što u 10. tjednu već siše prst i ima obrve, nešto što unatoč i neovisno o tjednu konzumira cijeli niz prava neovisno o rođenju počevši od obiteljskog, naravnog, kaznenog itd., itd. Ako bismo ga u 25. tjednu definirali kao čovjeka, što je onda on u 24., što je u 23., što je u 22. itd. Vidite, istu takvu priču kao i vi imali su i oni u Irskoj koji su se borili za pravo da fetus ima jednako pravo na život kao i njegova majka, pa je pobačaj zakonom zabranjen i dopunjen je Ustav i uveden je i promijenjen je amandman 8., isto to, istu tu priču, istu tu priču dok se nije dogodila smrt 31-godišnje stomatologinje koju sustav nije smio pružiti zdravstvenu skrb i prekinuti trudnoću jer je srce djeteta kucalo, da ne kažem da su umrli i ona i dijete i nakon toga zakon je promijenjen i ustav. Kolegice Glasovac, u svom uvodnom izlaganju rekli ste da ste vi kao progresivna oporba vođeni medicinskom znanošću, pa ću se ja držati isključivo struke jer ovaj prijedlog zakona je sve samo ne stručan. Moram reći da je pomalo otužno da ne kažem tragikomično pratiti kako polako reterirate i za ovom govornicom i cijeli dan oko vašeg prijedloga zakona, na Odboru za ravnopravnost spolova prvo ste počeli priznavati greške u zakonu, sada molite Boga za drugo čitanje jer je jasno da ste podvalili jedan pamfletistički uradak koji nema veze sa stvarnom regulacijom prekida trudnoće o kojoj nemate pojma, ja ću i taksativno kasnije navesti u ime kluba gdje ste sve znanstveno pogriješili nego ste čisto zlouporabili ovu tragediju, a vama je u ovoj tragediji sve jasno, pa vas ja pitam na temelju kojih propisa se kakav prekid trudnoće smije izvršiti za vrijeme kasnih pobačaja koje vi uopće niste dotakli u ovom zakonu, a tim povodom ste skupljali potpise?

Ja se s vama ne slažem da ovom postojećem čl. 22. što kažete da ne nudimo rješenje, da njemu treba išta dodavati i oduzimati, ako takav zakon besprijekorno funkcionira u Sloveniji ne vidim razloga zašto ne bi funkcionirao u Hrvatskoj, jedino ako ti razlozi nisu osobne prirode ili organizacijske odnosno ne organizacijske prirode. Tako da zapravo evo mi ćemo udovoljit vašoj želji i inzistirat na tome da ovaj zakon ide u drugo čitanje odnosno da, da ako to ne prođe kao zaključak da vladu obvežemo da ona sve ove naše prijedloge uvrsti u isti i da imamo najbolji mogući zakon koji možemo imati i da budemo ponosni na njega. Poštovana kolegice Glasovac, najprije ću konstatirati da niste odgovorili ni na prošlo pitanje, ni na jedno od ranijih pitanja. Mi različito gledamo na ove stvari i ja sam očekivao da ćemo mi raspravljati o meritumu i sučeljavat ta gledišta, ali ovakvim šupljikavim diletantskim prijedlogom zakona vi se uopće niste kvalificirali za rasprave, a to ćete čuti kasnije. Evo jedan primjer, dakle uvodite medikamentozni pobačaj u zakon, ali propuštate sami regulirat sadašnji čl. 17. koji određuje da se medikamentozni pobačaj može vršiti samo u bolnicama što dovodi liječnike u prekršaj jer se završenje pobačaja događa kod kuće, to ste potpuno propustili, znači ne znate artikulirati stajališta i vrijednosti za koje se vi zalažete.

Mi već znamo da ste vi u jednom periodu svog života bili veliki progresivac dok niste postali profesionalni konzervativac.

Ja ne znam što vama u ovom zakonu nije jasno, naš prijedlog zakona ne predviđa dostupnost odnosno predviđa dostupnost medikamentoznog prekida trudnoće samo u ovlaštenim ustanovama koje su vam taksativno navedene u zakonu, jednake su kao i za pristup tzv. kirurškom pobačaju i ne vidim uopće što je vama tu, što vama tu nije jasno. Dakle imamo situaciju da je kolegica Glasovac priznala da je stari zakon odnosno važeći zakon zapravo što se tiče ovog slučaja o kojem se raspravlja sasvim dobar i da rješava to pitanje. Postavlja se pitanje zašto su skupljani potpisi, zašto je lijevi dio oporbe SDP i Možemo! skupljao potpise i išao parazitirati na ovoj tragediji ako je sadašnjim zakonom ovaj slučaj kojeg trenutno imamo u Hrvatskoj riješen? S druge strane kolega Raspudić je zapravo otkrio da vi ovim prijedlogom niste išli u nekakvo liberalnije tumačenje ili produljili rok u kojem se može obaviti pobačaj, nego da ste predložili ono isto što imamo u starom zakonu. Dakle, čemu služi ovaj vaš prijedlog zakona? Ja mislim da ste i vi shvatili čemu služi kada ga sada želite poslati u drugo čitanje. On izgleda služi samo tome da vi parazitirate na jednoj nesretnoj situaciji što je zapravo jako loše, ali to samo govori zapravo o vama i o vašem pristupu. Članak 238., kolega Grmoja vrijeđa naravno kao i uvijek nas iz Možemo i SDP-a, ali pri tome ja ću vam odmah i odgovoriti kolega Grmoja. Ova rasprava postoji zato da bi ljudi u Hrvatskoj vidjeli da zbog upravo vas i vašeg razmišljanja i razmišljanja jednog značajnog dijela HDZ-a postoji ovaj nesretni slučaj kako ga zovete jer do njega je došlo upravo zbog stavova koje ovdje napokon javno iznosite i ova rasprava tome služi da Hrvatska vidi [[Upadica: Vrijeme.]] tko u ovoj zemlji [[Upadica: Vrijeme.]] jest [[Upadica: Vrijeme.]] protiv izbora žene. Dobivate opomenu jer ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Odgovor na repliku, izvolite kolegice. Ovaj zakon je nastao prije slučaja Čavajda ne, ali i bez toga je predvidio ipak neka unapređenja. Ne po pitanju rokova, medicinskih indikacija, uvjeta pod kojima je zakonski dopušteno obaviti prekid trudnoće nakon 12 tjedna, ali je predvidio to da se rokovi suze, da ne odugovlači, da se ne događa ovo što se događalo ovoj ženi. Više to neće biti moguće, 3 dana je rok za prvostupanjsku komisiju, nakon 3 dana ako je pozitivno, u roku od 3 dana zahvat se mora obaviti. Isto vrijedi i za drugostupanjsku. I još jednu, a ne manje važnu stvar. Predvidio je to da se posebnim pravilnikom propisuju uvjeti i način donošenja odluka i sastav prvostupanjskih i drugostupanjskih povjerenstava, uz uvjet da u njima moraju sjediti stručnjaci koji nisu pod prizivom savjesti.

Pa mi vaš prijedlog zakona, vaših kolega, očeva i djedova držimo i nismo ga mijenjali.

Poštovana kolegice Glasovac, ne slažemo se oko osnovnog i fundamentalnog pitanja, a to je da život započinje začećem i to je izrazito progresivan stav iz razloga što sam ja studirao vani u Singapuru recimo, a Nacionalno sveučilište u Singapuru je kao Harvard Jugoistočne Azije i na Harvardu i na Columbiji i na Oxfordu život započinje začećem. Dakle, smatram da treba gajiti i njegovati kulturu života, a ne smrti i to je jako važno za naglasiti. Vezano za ovaj zakon, dakle ne znam da li ste se vi konzultirali sa farmaceutima, sa doktorima, ali ono što je važna činjenica jest da je kontracepcija lijek koja je kao takva, koja kao takva podliježe Zakonu o lijekovima. I ovo što vi govorite o kontracepciji da bi se trebalo bit pri HZZO-u postoji protokol već od farmaceutskih kompanija koji svoje lijekove dakle prilažu dakle i prijavljuju se pri HZZO-u.

Prema postojećem zakonu također već postoji jedno kontracepcijsko sredstvo koje se financira odnosno, da financira se kroz zdravstveno osiguranje. I ne vidim razloga zašto se to isto ne bi moglo primijeniti i na sva druga. Znači mi inzistiramo na tome da budući su posljednji podaci o prekidima trudnoće u Hrvatskoj pokazali da čak 87,7% žena koje su išle na medicinski prekid trudnoće na zahtjev nisu koristile kontracepciju. Da ne govorim o vrlo niskoj odnosno u jednoj od najnižih stopa korištenja kontracepcije kod mladih. Mislim da moramo učiniti sve da kontracepciju učinimo dostupnom kako bismo spriječili i ovo za što se vi zalažete što manje prekida, prekida trudnoće. Kolegice Glasovac, prvo htio bih vam se na jedan način zahvaliti što se trudite ovu jako tešku u stvari raspravu, vjerojatno o jednoj od najtežih tema ne samo u hrvatskom društvu nego na razini cijelog svijeta voditi koliko god možete ovaj dostojanstveno i hvala vam prvo na tome. Drugo, uistinu mislim da je užasno teška ova tema, ne samo za žene, dakle nego onda i za nas muškarce i za cijelo društvo, a napose i za začeto dijete je li koje se dogodi u ženi. Za mene život započinje začećem i mislim da bi puno više trebali raditi na promociji života, vrijednosti života, ali isto tako i edukaciji, edukaciji koja je izrazito važna. Mene zanima da mi odgovorite na pitanje, dakle govorite da je potrebno smanjiti vrijeme povjerenstva, pričam o mišljenju, prvom mišljenju povjerenstva prvog stupnja s 8 na 3 dana.

Hvala vam. Savjetovali smo se s ginekolozima. Hvala.

Ustava RH kaže da svako ljudsko biće ima pravo na život, vjerujem i da današnja rasprava unatoč svim razlikama i s jedne i s druge strane je takva da bi svi bili sretni da pobačaja nema, da pobačaji trebaju biti iznimka, ali pobačaji su tu i sa zabranama ništa ne bi postigli. Moramo osigurati siguran pobačaj za one žene koje unatoč svim savjetovanjima od strane struke odluče se na pobačaj da to učine unutar javnozdravstvenog sustava. Na koji način to regulirat, to je pitanje da li to treba bolnica ili to treba Ministarstvo zdravstva. No ono o čemu se također jako puno raspravlja, a to je pravo na priziv savjesti, dakle čak niti bolnice nisu dužne prema Rezoluciji Vijeća Europe niti trebaju biti sankcionirane ako u tim [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] bolnicama se ne provodi pobačaj nego to treba rješavat na drugi način. Kolega Ćeliću, država je dužna ako propiše nešto zakonom, i ne samo zakonom mislim, jasno je da svaka žena mora imati pravo na medicinsku skrb i na sve oblike medicinske skrbi i da je naprosto sustav u kome vi imate to propisano zakonom, a koji u naravi ne funkcionira zbog institucionalnog priziva savjesti naprosto neodrživ. Netko je rekao ovdje, mi ne ukidamo priziva savjesti, ne da ne ukidamo mi ga uvodimo sad po prvi put u ovoj zakon i usklađujemo s drugim zakonima, ali inzistiramo na tome da se izbalansiraju dva prava, a to je pravo liječnika na priziv savjesti i pravo pacijenta na dostupnu skrb. Ne može se konzumirati pravo na priziv savjesti cijelih bolnica na štetu prava pacijenata na zdravstvenu skrb točka. Kolegice Glasovac vi cijelo vrijeme ponavljate u ovoj raspravi da je pobačaj dio zdravstvene skrbi. To bi značilo kada bi to bilo tako da je trudnoća bolest i vi se upravo na taj način referirate u zakonu koji je kao što su kolege primijetili skandalozno potkapacitiran i nazadnjački napisan jer vi želite trudnoću koju smatrate bolešću liječiti pobačajem, vi želite sterilizaciju uvest kao kontracepciju, a priziv savjesti ukinuti u maniru totalitarnih sustava. Dakle, to su neke stvari koje su nošene mentalitetom pobačaja i meni je žao da vi stojite iza ovakvog zakona koji ne prati znanstvene činjenice. Ustavni sud je u svom obrazloženju rekao da liječnička povjerenstva, četiri medicinska fakulteta su se očitovala da život počinje začećem i traje do prirodne smrti. Dakle, vi negirate osnovna ljudska prava koja su ustanovljena Općom deklaracijom o ljudskim pravima i koja su zapisana u hrvatskom ustavu. Poštovana kolegica je povrijedila čl. 238. u momentu da zapravo izvrće sve ono o čemu mi tu govorimo. Ja ju kao liječnica moram informirati, a u svojoj pojedinačnoj raspravi ću iznijeti svoje stavove pa možda budete i zadovoljni.

Odgovor na repliku, izvolite. Samo jednu stvar, kada kažem zdravstvena skrb za pobačaj vi kažete onda vi ga tretirate kao bolest, ne, ali javni zdravstveni sustav ne služi samo za tretiranje odnosno pomoć pri bolesti. Zdravlje kao takvo nije samo odsustvo bolesti nego osjećaj blagostanja, znači u smislu da je i prevencija ta o kojoj javnozdravstveni sustav itekako treba brinuti čak i više nego o ovom drugom da bi upravo prevenirali ovaj drugi dio. Drugo, samo drugo, znači ovako vi ste bili zastupnica u Europskom parlamentu i trebali biste znati da je usvojeno u Europskom parlamentu 2021.g. Rezolucija o seksualnim i reproduktivnom zdravlju u EU u kontekstu zdravlja žena i tamo su taksativno navedene po prvi puta jedan ovakav dokument navodi i spominje sve usluge iz područja reproduktivnog i seksualnog zdravlja koje države moraju osigurati da budu dostupne svima, tu vam je i prekid trudnoće.

Kolegice Glasovac pobačaj je u nadležnosti država članica, Europski parlament u ovoj rezoluciji koju vi spominjete izašao van svojih ovlasti kao i u mnogim drugim rezolucijama. A kad govorimo o znanosti, dakle ja cijenim to što ste vi liječnica i poštujem vaše znanje kao što bi vi trebali cijeniti što sam ja biologinja i poštivat moje znanje. Vi ste ovo iskoristili kao repliku, molim vas kolegice Glasovac nemojte raspravljat, vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Ova se rasprava kolegice i kolege može svesti u 11 slova ili mi ili oni, nema tu neke velike nijansiranja u meritumu ove teme. Ono što je značajno u ovome da je i prošlo je nezapaženo kolega iz lijeve oporbe da je kolega Karlić, HDZ konačno preveo na našu stranu deklarirajući ih kao pro chase stranku hvaleći zakon koji je donesen za vrijeme druga Tita, a potpredsjednica njihove vlade sudjeluje u prosvjedima. Odgovor na repliku. Izlaze na vidjelo prave boje ali ovaj kolega Bauk ja ne vidim razloga da bih vam odgovarala na ovu repliku, mislim da ste vi sve rekli, čak i više od onoga što je HDZ htio čuti. Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Uvažena kolegice, dakle mi smo cijelo popodne slušali ministricu koja je cijelo vrijeme ponavljala kad raspravljate dakle bila je jedna druga tema, pročitajte, pa ja predlažem da pročitate. Predlažem da pročitate, to je pola kartice teksta, kaže nužnost osuvremenjivanja zakona ono što je ustavni sud napisao i rečenicu na zakonodavstvu je da uz, na zakonodavcu da uz nužne zakonodavne promjene iz naprijed navedenih razloga u novom zakonu odredi edukativne i preventivne mjere tako da prekid trudnoće bude izuzetak i to ste napravili i to u ovom zakonu je i ja ne razumijem što nam smeta, ali ono što želim otvorit ko temu je tema priziv savjesti. Liječnici imaju pravo na priziv savjesti, žene imaju pravo na pobačaj, čije pravo je jače, igrat ćemo se Sofijinog izbora ili nekih drugih književnika koji su tu temu postavili, čije pravo je jače. Hvala kolegice Taritaš. Drago mi je da ste primijetili da ovaj zakon udovoljava svim onim zahtjevima koje je ustavni sud postavio pred Vladu RH, a vlada to nije ispunila. Znači mi smo ovim zakonom kako je i naložio ustavni sud odredili edukativne i preventivne mjere kako bi pobačaj postao izuzetak, isto tako uredili smo troškove trudnoće, pitanje priziva savjesti, sve ono što je prije 5 odnosno 3.g. trebala napraviti ova vlada, a nije jer joj nije stalo do žena, a bome ni do pravne države, nju gazi jer ne poštuje apsolutno odluke ustavnog suda, a sutra će od građana, ovaj sutra će od građana očekivati da poštuju hrvatske zakone. Zahvaljujem se predsjedavajući.

Kolegice Glasovac, ne znam kako se vama čini, ali meni je sada jasno zašto premijer Plenković 5.g. odbija implementirati odluku ustavnog suda i novelirati zakon kojim se regulira pitanje prekida trudnoće, da ne bi imao ovu raspravu jer je u ovoj raspravi postalo potpuno jasno da umiveno briselsko lice premijera Plenkovića nikako ne ide uz ovu pozadinu jer je pozadina duboko duboko zagrezla u pitanjima koja su osnovna civilizacijska pitanja kao pitanje žene na izbor i to, ta rasprava mu dolazi u trenutku kad se čovjek kandidira da postane šef EPP-a, pa evo došlo mu je u najnezgodnijem, možda bi bilo bolje da je to napravio odmah 2018., hvala. Kolegice Benčić sve ste rekli i još jednom razobličili ovo dvoličje našeg briselsko balkanskog premijera. Vi ste završili sa odgovorom na replike, možete otić na svoje mjesto.

Poštovana zastupnice Posavec Krivec, ja znam da vaš stav i vas kao progresivne oporbe kako sami sebi volite tepat je dijametralno suprotan od moga stava bar što se tiče ovoga pamfleta od prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće. Isto tako znam da se ja mogu na trepavice posadit da mi možemo ovdje raspravljat i argumentirano ili teatralno niti ću ja promijeniti vaš stav, niti ćete vi promijeniti moj stav. Isto tako znamo da će sva ova vaša agenda sutra propasti na glasovanju i bit će gotovo, ali molim vas nemojte obmanjivat javnost, rekli ste 23 tisuće nesretnih žena godišnje umre zbog nesigurnog pobačaja, recite koliko je tih žena umrlo u Hrvatskoj ili kakav je bio zakonodavni okvir u zemljama gdje su umrli, eto samo to recite. Poštovani kolega, ja ću kao što je kolegica Sabina maloprije rekla kolegici Benčić da se u potpunosti slaže s tim što ste vi rekli, a ja ću se djelomično i u većini složiti sa onim šta ste vi izrekli, a izrekli ste da se vi i mi jako razlikujemo i da nikada nećemo o ovakvim stvarima imati isto razmišljanje i zato vi zauzimate upravo ovu konzervativnu stranu sabornice, a mi zauzimamo ovu lijevu progresivnu stranu sabornice. A ono što smo, što smo mi već puno puta ovdje s ove govornice nudili kao progresivna oporba vrlo brzo je kroz 3, 4 ili 5 ili 6 mjeseci ova vaša strana kao zakonski prijedlog predložila i usvojila, dakle vi ćete možda sutra biti protiv ovoga zakona zato što niste u stanju u ovome trenutku iznjedriti ovakva rješenja iz niza razloga kakva smo mi ponudili, ali očekujem da ćete za nekoliko mjeseci primorani doći sa ovakvim prijedlogom. Povreda Poslovnika poštovani Jure Brkan. Zahvaljujem se predsjedniče, uvažena zastupnica je povrijedila čl. 238., dobro je rekla, mi se u potpunosti razlikujemo, ali je zaboravila spomenut da smo mi u većini, a oni su u manjini i to je velika razlika i jednostavno zbog toga ovakvi pamfleti od prijedloga zakona koji ne čine dobro hrvatskome društvu, ponajmanje zdravlju žena neće proći. Poštovani predsjedniče kolega je povrijedio Članak Poslovnika 238., jer je uvrijedio i mene i kolege sa lijeve strane. Dakle, na demokratskim izborima u RH građani su birali i vas i nas. Mi smo ovdje da se zalažemo za njihova razmišljanja i njihova prava. Stoga vrijeđajući nas vi ste vrijeđali njih. To što ste ovog trena vi u većini ne znači da sutra nećemo biti mi u većini. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prva za raspravu prijavljena je uvažena zastupnica Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a. Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege, posljednjih tjedana aktualna je tema jedne žene, trudnice koja je odlučila izaći u medije, ispričati svoju tužnu šokantnu priču kroz koju nažalost prolazi. I otkako je ta nesretna ali hrabra žena izašla u javnost, možemo čuti razno razne komentare, teorije, objašnjenja, čujemo i brojna relativiziranja pa i osuđivanja. Mislim da neću pretjerati kada kažem da danas u Hrvatskoj gotovo svatko ima neko svoje mišljenje o toj temi i toj situaciji. Dakle, slučaj je to o kojem se posljednjih dana i tjedana puno priča i koji pokazuje da nam je hitno potrebna promjena postojećeg zakona koji regulira tu problematiku. Kad govorimo o mišljenju javnosti mogu reći da sam naišla i na komentare u smislu zašto nije jednostavno otišla u Sloveniju, u tišini i poštedjela sebe i svoju obitelj ovog medijskog razvlačenja i razapinjanja. Kolegice i kolege mislim da upravo u tom i leži problem. U pitanju zašto nije u tišini otišla u Sloveniju. Prvo postupak u Sloveniji nije besplatan, dapače stoji gotovo 5.000 eura. Drugo, otići u drugu, stranu, tuđu zemlju i tražiti medicinsku pomoć u tako teškoj situaciji je za trudnicu zaista udar na njeno dostojanstvo. Zaista je frustrirajuće i zapanjujuće da ne možeš dobiti medicinsku pomoć u svojoj zemlji u kojoj uredno plaćaš zdravstveno osiguranje nego tu pomoć moraš platiti i to skupo u stranoj zemlji. Strašno je i nedopustivo da tako veliki broj trudnica poslan u Sloveniju jer prekid trudnoće u Hrvatskoj nije bilo moguće učiniti. No, isto tako postoji i velik broj trudnica koje si to nisu financijski priuštiti. Te su situacije sve ove godine bile svjesni i liječnici ginekolozi. No, eto ništa se nije moglo učiniti jer imamo zakone kakve imamo, imamo procedure kakve imamo, imamo praksu kakvu imamo, a nažalost sve ide preko leđa žena. I to se nevjerojatno ali istinito smatra normalnim jer eto u Hrvatskoj se takva medicinska pomoć ne može dobiti pa je uobičajeno, a onda to postaje i normalno da se trudnice s teškim dijagnozama i stanjima ploda šalje u Sloveniju. Ali ne to nije normalno i ne smije biti normalno. To nikako ne smijemo prihvatiti zdravo za gotovo zato jer se to jednostavno tako radi godinama ili jer je to jednostavno postala praksa. Ne, gospodo to ne može i ne smije biti praksa. To se mora mijenjati.

U Hrvatskoj je više nego očito jaz između plaća žena i muškaraca. Žene su češće zaposlene na ugovor na određeno vrijeme koji nerijetko istekne tijekom ženine trudnoće i naravno ne produljuje se nakon toga. Zatim uredno i bez srama žene se prilikom intervjua za posao pita imaju li djece ili planiraju li ih imati. Osim toga puno teže i sporije napreduju od muškaraca. Tu je zatim gorući problem obiteljskog nasilja odnosno rodnog nasilja. Gotovo da nema mjeseca, a možda čak i tjedna da nas ne šokira neki stravičan slučaj nasilja nad ženom koji nerijetko završi i smrću žene. Onda se svi čudimo, svi smo šokirani, revoltirani, ljudi, najavljuju se promjena bolje, teže kazne, a onda opet sve utihne do nažalost idućeg slučaja jer se ništa konkretno po tom pitanju ne radi. I onda opet u krug. Vraćamo se do reproduktivnih prava žena. Očito je da u Hrvatskoj postoji i ozbiljan i zabrinjavajući problem po pitanju prava na pobačaj koji zakonom jest formalno dozvoljen no prije svega je izrazito skup, a drugo teško je ili nikako dostupan. Posebno u manjim gradovima u kojima postoji tek jedna bolnica. Pored toga, zabrinjavajući podatak da se gotovo 60% ginekologa i ginekologinja u Hrvatskoj poziva na priziv savjesti. S obzirom na to da se naši ginekolozi pozivaju na priziv savjesti i da se naše trudnice za prekid trudnoće zbog ploda u teškom stanju šalje u Sloveniju, mogli bi možda pomisli kako Slovenija ima puno moderniji i liberalniji zakon od nas. No to nije točno. Zapravo i Slovenija je svoj zakon većim dijelom naslijedila iz bivše države, dakle isto kao i Hrvatska dok su odredbe koje govore o prekidu trudnoće iz medicinski opravdanih razloga gotovo iste u obje zemlje. Zašto se u Sloveniji na proceduralan, jednostavan i dostojanstven način dobiju sve potrebne informacije i svi potrebni odgovori dok u Hrvatskoj to nije slučaj? Ovdje je ženama doslovno potrebno vikati, ali se nerijetko i tada čuju. Naše žene se za pobačaj stavlja na stup srama, često im je to i uskraćeno zbog priziva savjesti liječnika. I kad rezimiramo sve ove činjenice čovjek se mora zapitati u kojem stoljeću mi živimo? Zašto se ništa krucijalno ne čini da bi se stvari promijenile? I zato ih drage kolegice i kolege treba mijenjati. Pod hitno treba promjena postojećeg sustava odnosno promjena procedure jer imati zakon ne znači da će on u praksi biti dobar i da će se provoditi. Nama treba modernizacija sustava pomoću kojeg će se onda i sprovoditi zakon i to zakon koji će za ženu biti dobar, a ne zakon na štetu žene. Apsolutno smo protiv bilo kakvog pokušaja da se reproduktivno zdravlje žena i autonomno odlučivanje o vlastitom tijelu dovodi u pitanje. Energično podržavamo i podržat ćemo žene u ostvarivanju svih njihovih općih i specifičnih prava. Podržavamo ostvarenje bilo kojeg oblika medicinske pomoći koji im je potreban i na koji imaju pravo, jer ukoliko neko ljudsko pravo postoji, zagarantirano je zakonom, onda je to kao što i sama riječ kaže, pravo i o njegovom ostvarenju u jednom uređenom i civiliziranom društvu se ne raspravlja, a kamoli da ga se nekom uskraćuje ili oduzima. I zato će Klub IDS-a podržati ovaj Zakon jer smatramo kako 21. st. stečena ljudska i građanska prava, a posebice pravo žena na izbor treba gledati isključivo kao civilizacijsko dostignuće koje se ne može i ne smije relativizirati. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovane zastupnice Vesne Vučemilović.

U pripremi za ovu raspravu sam pošla od onog što su i maloprije rekle kolege, a to je da ako gledamo na ovo svjetonazorski, nećemo se mi nikada usuglasiti. Znači svatko od nas ima svoj stav, ima svoje mišljenje i teško ćemo mi večeras, bez obzira koliko dugo će ova rasprava trajati, a trajat će, izgleda, po broju prijavljenih do sitnih noćnih sati, uvjeriti jedni druge da je baš moje mišljenje ili vaše ono pravo. Ovo su pitanja koja su vrlo teška, kompleksna i svaki puta kada im pristupimo na način gdje gledamo samo jednu stranu i smatramo da postoji samo jedna istina, vjerojatno griješimo. Dosta se spominje Ustavni sud i što je to rekao, što je to napisao Ustavni sud i zašto traži donošenje novog zakona. Čim krenete čitati postojeći zakon, onda vidite da se tamo spominju samoupravne organizacije, organizacije, osnovne organizacije udruženog rada jer je iz vremena kad smo imali te OUR-e, SOUR-e i činjenica je da terminološki u tom formalnom dijelu se taj zakon mora prepraviti. Ustavni sud nije imao problema sa sadržajem nego samo sa formom, sa terminologijom. Raditi sada od toga, ne znam, nešto, eto, rekao je Ustavni sud, Vlada nije reagirala, vidim da svi kreću, eto, nikako da Vlada, već prolaze godine. Samo zbog toga, pa mislim da to Vlada može napraviti relativno brzo i ništa se spektakularno neće dogoditi. Stoga u ovoj raspravi ću se osvrnuti na nekoliko elemenata, prijedloga zakona koji je SDP dao u proceduru zajedno sa drugim strankama koji su po meni dvojbeni i sporni i vidimo, dosta se sada interpretira na različite načine, je li 10 tjedana, je li 12 tjedana, je li to gestacijski, je li ovako, je li onako, ali vi navodite u samom početku da u različitim državama je različiti broj tjedana. Pa onda zašto 12, zašto ne 20, zašto ne 18, zašto ne neki drugi broj. Navode se države u kojima su različite granice, a na kraju se svodi na ono ključno pitanje kada počinje život. Po ovome spada, a neki kažu da je to samo pravno pitanje, ja se ne mogu složiti s tim, ali po ovom ispada da život u različitim državama počinju u različito vrijeme. Nekad je u 12., nekad u 10., nekad u 20. tjednu, no istina je samo jedna, a to je da život počinje začećem. Svaka majka jako dobro zna da već u 7. tjednu trudnoće možete vidjeti i čuti srce vašeg djeteta kada odete na 1. ultrazvučni pregled. To su vrlo emotivni trenuci za svaku majku i ako je to uistinu tako, onda bi evo, mi, Hrvatski suverenisti mogli predložiti da se granica spusti na 7, recimo. Isto tako, u čl. 2 se predlaže da maloljetnica sa navršenih 16 godina može podnijeti zahtjev za prekid trudnoće bez suglasnosti roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. Ja ću vas podsjetiti na čl. 93 Obiteljskog zakona koji kaže da su roditelji dužni i odgovorni djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje. Znači dijete do 16 godina ne smije u vremenu od 22 do 5 sati biti samo vani, ali nekako u toj noći kad napuni 16 godina po vama može odlučivati o životu i o smrti. Ta transformacija od djeteta, je li, do vrlo odgovorne osobe koja bez znanja roditelja i bez njihove suglasnosti može odlučivati o životu i smrti je meni poprilično, ovako, fascinantna. Isto tako, sa 16 godina ne može sudjelovati na izborima. Pretpostavlja se da nije još uvijek dovoljno zrelo birati političku opciju koja će vladati državom, ali o životu i smrti može odlučivati, za to su dovoljno zreli, a po čemu ste to zaključili to mi uistinu nije jasno, osim što možda želite od pobačaja napraviti kontracepcijsku metodu što se nadam da nikome nije ni cilj ni namjera. Još ću vas podsjetiti da sa navršenih 16.g. ne možete kupiti alkohol, takvi su zakoni u Hrvatskoj, ali možete bez znanja roditelja i bez njihove suglasnosti otići i izvršiti pobačaj. Kako ste došli do te životne dobi osim prepisivanja možda od krajnje liberalnih država poput Nizozemske i onda ako je suditi po tim državama koje ste uzeli za primjer očekujem prijedlog SDP-a uskoro o legalizaciji marihuane za rekreativne svrhe i naravno prostitucije jer pri tom prepisivanju ste u potpunosti zanemarili činjenicu da je Hrvatska i dalje dominantno katolička država, dominantno, preko 80% stanovnika se izjašnjavaju kao katolici, pa bi i bilo stoga primjerenije prepisivati od država koje pripadaju sličnom svjetonazoru i vjerskom opredjeljenju. I na kraju čl. 3. koji kaže da se prekid trudnoće ne može izvršit ako se utvrdi da bi se njime teže narušilo zdravlje ili ugrozio život žene. Jeste li uopće svjesni da je to što ste napisali u kontradikciji s ovim člankom jer svaki inducirani porod, ama baš svaki predstavlja opasnost za život žene i zato se radi samo u iznimnim slučajevima kada je majčin život u opasnosti ukoliko je npr. dijete u utrobi preminulo, te postoji opasnost od sepse. Dakle, svi vi koji ste u epidemiji epidemiologe slušali bez pogovora sada na ginekologe bacate drvlje i kamenje, e pa sad ja se moram zapitati jesu li možda ginekolozi liječnici drugog reda za razliku od epidemiologa i pozivate li se vi na struku samo onda kada to odgovara vama, a kada struka zastupa drugačije stajalište od vašeg onda ih treba osuditi i onda se ističe kako to nije u njihovoj ingerenciji već je to u ingerenciji HS.

Licemjerno je, licemjerno je to što se pozivate na struku samo i jedino onda kada to vama odgovara. Hrvatski suverenisti ovaj prijedlog neće podržat, hvala.

Kad o ženskim pravima počnemo razmišljati kao o ljudskim pravima onda mi danas govorimo za ovo društvo o jednom, jednoj situaciji koja je zapravo pitanje, civilizacijsko pitanje kud idemo i što radimo dalje i u kontekstu toga apsolutno želim i da otvorimo problem i da o tome jasno progorimo, a to je priziv savjesti koji je toliko puta u kontekstu pobačaja u Hrvatskoj spomenut. Priziv savjesti na koji po važećim zakonima liječnici imaju pravo je nešto što nitko od nas ne osporava, ali i žene isto tako imaju pravo na medicinski prekid trudnoće i eto nas isti čas u problemu. Pravo jednog u ovom slučaju ne može biti jače od prava drugog i za to su odgovorni država i same medicinske ustanove. Priziv savjesti temelji se na ideji slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti koju jamče mnogobrojne konvencije o ljudskim pravima, kao i demokratski ustavi, ali pogrešno je staviti znak jednakosti između slobode savjesti pojedinca s pravom da na radnom mjestu koji se plaća javnim novcem, dakle novcem građana tim istim građanima odbija pružiti uslugu koja je zakonom dopuštena i predviđena, ta veza je vrlo nategnuta, a još manje ima ideja slobode savjesti s tim da neka javnozdravstvena ustanova uopće ne pruža neku zakonom propisanu i dostupnu uslugu zato što se svi ili većina liječnika pozivaju na priziv savjesti. U tim, tom smislu pozivanje na priziv savjesti nije ostvarivanje nečijih ljudskih ili građanskih prava nego upravo suprotno, to je kršenje nečijih prava jer u samom temelju ideje naših prava je da njihovo ostvarivanje ne može biti takovo da se zbog njega krše ili uskraćuju neka, nečija tuđa prava. U saborskoj proceduri je zaključak kojim od vlade tražim da odnosno Ministarstva zdravstva da joj se naloži da osigura dostupnost pobačaja u svim javnim ustanovama. Isto tako ministru Berošu sam uputila pitanje koliko liječnika ginekologa i anesteziologa, kao i specijalizanata ginekologije i anesteziologije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama ima priziv savjesti zajedno s podatkom o ukupnom broju zaposlenih liječnika i specijalizanata tih struka. Svanut će dan, dobit ću ja taj odgovor, pa kad dobijem taj odgovor s posebnim veseljem ću ga podijeliti s javnošću odgovor vlade i na prijedlog zaključka kao i odgovor ministra Beroša na postavljeno pitanje pa ćemo konačno stvarno vidjeti kako se to organizira jer kad sam pitala našeg premijera, premijer je rekao da koliko on zna da problema nema, to mi je premijer odgovori. Posebni problem su specijalizanti, uz svo dužno poštovanje prema svima meni je do mene je došao podatak i u javnosti je dostupan da jedna hrvatska bolnica ima pet specijalizanata ginekologije koji su svi u prizivu savjesti. Pa mi plaćamo specijalizante u javnim bolnicama i oni se unaprijed izjasne da neće obavljati svoj dio posla. Zamislite da novinari kažu da riječi u kojima će Ć oni ne pišu samo riječi u kojima je Č ovo dalje ne. S punim razumijevanjem za slobodu savjesti tih ljudi i njihova snažna vjerska uvjerenja, ali neka se specijalizaciju gospoda lijepo plate sami, otvore svoje privatne ordinacije u kojima će u skladu sa svojom savjesti odlučivati što rade, a što ne. A za javni novac neka rade svoj posao ili neka specijaliziraju nešto što ne postavlja takve izazove pred njihovu savjest. Ovaj prijedlog zakona u tom smislu uređuje pitanje preciznije nego što je to do sada uređeno. Ono što je razumni sljedeći korak je da se više priziv savjesti uredi s posebnim zakonom i s njim usklade svi drugi propisi. Ali znate što je ključno, da znamo kod zapošljavanja tko je u prizivu i zašto.

Pitanje je što je s pravima djeteta? Od začeća je to dijete, mi moramo shvatiti. A vaš zapravo argument oko priziva savjesti je u najmanju ruku upitan. Kako vi možete nekoga pitati prilikom zapošljavanja da li vi imate priziv savjesti ili ne? Kako je to moguće nekoga pitati u tom trenutku? Znači od situacije do situacije, ne može biti ista situacija kod svakoga pobačaja i to je vama ja pretpostavljam jasno, samo što ste vi na takav način argumentirali sada ovo što je jednostavno nelogično. I tko kaže znači postoje slučajevi gdje ljudi nisu imali priziv savjesti, ali nakon godina pobačaja odrađenih ljudima se nešto probudi u njima i shvaćaju da rade nešto što nije ispravno. Nije ispravno ubijati nerođenu djecu. Pitanje je za vas i konkretno kada život počinje? Poštovani kolega. Dakle, kad govorimo o prizivu savjesti jedino ispravno je zaista pitati kod zapošljavanja jer da budemo jasni do kraja ginekolozi kad specijalizirate ginekologiju u vašem postupku specijalizacije nešto što vi morate odraditi da bi mogli biti i da bi mogli proći specijalizaciju je prekid trudnoće. To znači kad si specijalizant i kad to radiš onda nemaš problem s prekidom trudnoće, ali imaš problem prije imaš problem poslije. Zašto uopće ulazi u specijalizaciju nečeg što neće radit? Zamislite tu dakle imate sto razloga zbog kog neko nešto hoće ili neće raditi, dakle ovo je pravo na izbor. Što se mene tiče žene mogu imati izbor da uopće ne idu na pregled, žene mogu imati izbor da idu dakle ono što je pravo na izbor.

Govorili ste o prizivu savjesti koje je zagarantirana naravno u svim slojevima, svim strukama. Svaka struka ima određene svoje etičke, deontološke okvire, a i iznad toga i osobne, to im na kraju krajeva garantira ova civilizacija. Tako da smo imali u Hrvatskoj najveći priziv savjesti čak 55% novaka koji su regrutirani za služenje vojnog roka je odjednom osjetilo priziv savjesti i neće ići služiti vojni rok i sve je bilo legalno. Prema tome, ako novaci i u jednom slučaju građani RH imaju pravo na priziv savjesti ne znam u čemu je problem da jedan liječnik ima priziv savjesti da ne ubije, da on smatra iz vjerski, moralnih razloga neće ubijati plod, zametak, dijete, nerođeno, nedonošče itd.

Ja mislim da je izuzetno dobro da smo mi otvorili ovo jedno vrlo osjetljivo pitanje, dobro je da se o ovom raspravlja, dobro je bez obzira što kolege iz HDZ-a su odnosno naš premijer je rekao da on neće poštivati ustav, premijer je javno rekao i rekao je ako je ustavni sud imao 25, 27 ili koliko godina što bi mi morali. Dobro je da smo otvorili ovaj problem, dobro je da o tome govorimo i dobro je da o tome kažemo što ko od nas misli i ko od nas je, ja neću reći na kojoj strani ili ovoj ili onoj strani. Dakle, svaki čovjek u životu ima pravo na izbor, svaka žena ima pravo na izbor, pa vi se ponašate kao da je u ovom prijedlogu zakona naređeno da netko mora u svojoj fertilnoj dobi svoju trudnoću prekidat, pa ajte razmišljajte o traumi ove žene koja se nalazi i koju svi, ja ne želim više to spominjati razmislite o vašim ženama, o vašim majkama, o vašim kćerima prema kojim se izborima će se u životu nać, a vjerujte naći će se. Kolegice Mrak Taritaš, molim vas pomozite mi ili ja ne znam čitati ili kolege ne znaju čitati. Jeste li vi čitajući ovaj zakon igdje primijetili da se i na jedan način ikome brani da ima priziv savjesti? Dakle, cijela moja rasprava i ovo vaše pitanje i ovaj prijedlog zakona govori o tome da liječnik ima pravo na priziv savjesti. Ne trebam ponavljati ono što sam rekla, ali jednako tako u javnom sustavu žena ima pravo na prekid trudnoće u određenim uvjetima i načinima, neću sad to govoriti.

Pa nemojte govoriti o pravu djeteta kojeg nema, govorite o pravu ovog djeteta, dakle svi mi koji smo prošli, pitajte žene koje su prošle različite trudnoće, pitajte žene koje su bile u situacijama da su nosile plod koji nije imamo mogućnost na život, pitajte to.

Poštovana kolegice Mrak Taritaš, povijesno gledano žene su najčešće umirale pri porodu i kraljevne i težačke žene. U principu mi imamo liječnike koji se uistinu godinama školuju kako bi tijekom trudnoće vodili brigu i o djetetu i o majci i osigurali da sve završi onako kako treba. Priziv savjesti je njihovo ustavno pravo. Znači očekivati od liječnika koji su se školovali neki 12, neki i više godina da omoguće ženi siguran porod i djetetu da sigurno dođe na svijet, tražiti od njih da oni nemaju priziv savjesti je krajnje okrutno, a ja vam evo želim čestitati da u cijeloj ovoj situaciji sa inflacijom i to vi ste kao ljevičari uistinu znali uvijek [[Upadica: Vrijeme.]] prepoznat važne teme [[Upadica: Vrijeme.]] pa ste ih i nametnuli. Hvala lijepo kolegice Vučemilović, s ove strane govornice i ja vas gledam je jedna od onih žena koja sigurno ovdje ne bila da je rađala prije 100 godina. Ne bi me bilo. Ja sam bila jedna od onih žena koja kad je išla rađat, zadnje što sam čula je bilo spašavajte majku, a s djetetom što bude bit će. To su zadnje riječi koje sam ja čula prije nego što sam dobila anesteziju. Ja sam od tih žena koja je svoje dvije trudnoće, jedno dijete sam rodila s 36 tjedana, jedno s 32, oni koji su liječnici jako dobro znaju o kakvim trudnoćama je riječ. Dakle, ja sam od tih žena imam pravo govorit danas kad su moja djeca odrasla, danas kad žive svoj život. Tada priziv savjesti, nismo ni znali da postoji. Dakle, ja ne osporavam ni jednom liječniku da bude u prizivu savjesti, ali osporavam ministru Berošu [[Upadica: Vrijeme.]] i premijeru Plenkoviću koji mora osigurati [[Upadica: Vrijeme.]] da sustav funkcionira. Ma kolegice Mrak Taritaš ako vas netko razumije to sam ja. Ja sam rodila prvo dijete kad sam imala 41, a drugo sa 45. Dvije vrlo rizične trudnoće i zahvalna sam svakom liječniku koji mi je pomogao da prođu onako kako treba i za mene i za moju djecu. Tako da ako vas netko razumije to sam ja. Ovo je bila vaša replika, pa morate dobiti opomenu iako ste govorili vaše iskustvo. Marijana Petir poštovana zastupnica, slijedeća replika. Hvala vam lijepo. Kolegice Mrak Taritaš ne studiraju ljudi medicinu i specijalizaciju iz ginekologije ne guslaju godinama da bi radili pobačaje. Vi svodite ginekologe kroz ovaj zakon na nekog tko treba isključivo raditi pobačaje i tako se obraćate s ove govornice. Perfidno kad god možete podmetnite vjernicima pa tako i sada priziv savjesti vežete uz vjernike. Da netko tko nije vjernik nema priziv savjesti ili da nema savjest? To je potpuno apsurdno. Priziv savjesti je kategorija koja je definirana međunarodnim konvencijama, koja je definirana Ustavom. Priziv savjesti ne može se ograničiti čak ni u ratu, a vi kroz ovaj zakon ucjenjujete liječnike jer neće moći dobiti posao ukoliko deklariraju da imaju priziv savjesti. Dakle, vi svjesno uvodite diskriminaciju kroz ovaj zakon. I to je nešto što je strašno, uvodite kazne za liječnike, za ravnatelje bolnica, za same bolnice. Vi dokidate ljudska prava ovim zakonom. Poštovana kolegice Petir, postoji jedna uzrečica kod nas koja se zove pilu naopako. E vi ste baš okrenuli pilu naopako. Ni u jednom trenutku moje rasprave, ni u jednom trenutku do sada ja nisam osporila pravo na priziv savjesti. Priziv savjesti je pravo koje se ima, ali ono na što sam ukazivala i ukazivat ću cijelo vrijeme, obveza je ministra Beroša i obveza je premijera Plenkovića da osigura u ustanovama koje su plaćene javnim novcem da ima dovoljan broj liječnika koji mogu obavljati sve poslove. Ako nema u tim ustanovama da se osigura da dođu iz ustanova oni koji to mogu obavljati. Pa kao da mi govorimo o tome da se obavlja ne znam koja, koja količina pobačaja dnevno, tjedno ili [[Upadica: Vrijeme.]] mjesečno, prema tome nemojte okretati pilu poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice malo ste ušli u kontradikciju u svojoj raspravi. Kažete da ne osporavate priziv savjesti, a onda u rečenici iza toga kažete da liječnici koji se pozivaju na priziv savjesti ne bi trebali raditi u javnim, javnozdravstvenim ustanovama. Pa zar ne mislite da na taj način te liječnike dovodite u diskriminirajući položaj. To nije u redu spram tih osoba, oni imaju pravo na priziv savjesti zato što imaju u sebi ono što im njihov moral nalaže i savjest da ne čine pobačaj. I sve od Konvencije, nadalje i do Ustava im omogućuje pravo na priziv savjesti. Ne možemo razmišljati da takvim osobama ne dozvolimo da se zaposle u javnozdravstvenim ustanovama. Recite mi, što ovaj Zakon koji vi branite, ovaj prijedlog Zakona, donosi novo u odnosu na sada zakon koji je važeći i koji se primjenjuje? Jedino to da se maloljetnicama [[Upadica: Vrijeme.]] od 16 godina omogućuje da bez dozvole [[Upadica: Vrijeme.]] roditelja naprave pobačaj.

Dakle recite mi meni jednu drugu stvar, da vas ja pitam, kada žena dolazi u pred, javnu ustanovu koja je plaćena javnim novcem, pred bolnicu i svih 20 ginekologa je u prizivu savjesti. Što da ona čini? Kako to da u Hrvatskoj, recimo u Istri ili u Primorsko-goranskoj županiji ili u gradu Rijeci nema priziva savjesti? Oni su bili ne nekom drugom fakultetu? Oni su nešto drugo završili? A recimo, u nekim bolnicama su svi ginekolozi u prizivu savjesti? Gdje da žena traži pomoć ako u krugu od 50 km, 100 km su svi u prizivu savjesti? Da umre? Dakle, šaljemo žene da umru.

Amnesty International kaže, pobačaj je medicinski postupak koji predstavlja osnovnu zdravstvenu potrebu za milijune žena na svjetskoj razini. Bez obzira na to, pristup sigurnom pobačaju je prečesto osporavan ili unatoč tome što je legalan, u brojnim se zemljama drugim metodama sustavno otežava, što u konačnici ne doprinosi smanjenju broja pobačaja nego doprinosi broju žena čiji je zdravlje i život ugrožen jer su bile primorane na alternativna, nesigurna i riskantna rješenja jer ne znam jeste li svjesni, ali kad žena nešto odluči, ona će to i napraviti. Sve do trenutka rođenja, plod i majka su jedno i majka je ona koja je osoba s pravima pa tako i s pravom na odlučivanje o svom tijelu i svom zdravlju. Tek rođenjem plod postaje osoba koja onda ima i sva pripadajuća zakonom definirana prava. To je uređeno, ne samo hrvatskim nego i međunarodnim zakonima i konvencijama pa tako Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja štiti pravo svake osobe na život, ali ne prepoznaje fetus kao osobu i ne priznaje fetusu zaštićeno pravo na život. To možete svi provjeriti u praksi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Vo protiv Francuske, presuda od 8. srpnja 2004. g. Trenutno važeći zakon koji u Hrvatskoj regulira abortus je prije 44 godina od kada vrijedi bio zaista avangardan, međutim, od tada je medicinska znanost ipak malo uznapredovala i danas imamo nova saznanja i spoznaje koje ovaj trenutni zakon ne prepoznaje i zbog čega je potrebno ažurirati pa je tako i Ustavni sud ove zemlje 2017. g. napisao rješenje kojim se HS obvezuje u roku od 2 godine donijeti novi zakon koji ne smije biti restriktivniji od trenutnoga. Rok kojeg je Ustavni sud postavio, istekao je u veljači 2019., a cijelo to vrijeme od rješenja suda do danas, premijer ove zemlje je jedan te isti, kako njegovi stranački kolege vole istaknuti, najdugovječniji. E pa tom najdugovječnijem, na njemu je bila odgovornost i obveza da njegova Vlada u Sabor pošalje prijedlog novog zakona, međutim, najdugovječniji premijer se odlučio oglušiti o nalog Ustavnog suda ove zemlje i to ne samo prešućivanjem i ignoriranjem već ovih dana i jasno artikulirano u medijima. I što bi sad bilo koji građanin trebao misliti o poštivanju zakone one zemlje kad čuje svog najdugovječnijeg premijera da u kameru izgovara kako mu ne pada napamet izvršiti ono što Ustavni sud nalaže. No dobro, Vlada nije htjela napraviti što je sud tražio, pa je uskočila oporba. Pratila su se uputstva koja se iščitavaju u rješenju Ustavnog suda. Restriktivniji nismo smjeli biti jer poštujemo taj sud, HDZ međutim, nema taj problem. Nema problem s nepoštivanjem sudskih rješenja, kako u ovom slučaju, tako i onom koji se tiče prava istospolnih parova na udomljavanje djece. A imaju i oni jednu presudicu za korupciju kao cijena stranka. Ukratko, HDZ očito nema problema sa ignoriranjem zakona i sudskih odluka. Prijedlog novog zakona je ažuriran novim medicinskim saznanjima. Nije restriktivniji od prethodnog, nešto je malo liberalniji, ne onoliko koliko bismo zapravo htjeli i sasvim sigurno ne onoliko koliko neinformirana desnica danas želi sugerirati. Kažem neinformirana jer da su pročitali trenutno važeći zakon, kao i ovaj koji je oporba predložila, vidjeli bi da neke zamjerke koje se danas izgovaraju, što su sabornici, što na odborima, zaista nisu osnovane. Dakle to da starija maloljetnica od 16 godina na dalje može zatražiti abortus, to piše i u starom zakonu, tj. trenutno važećem. Napomenut ću još i to da to pravo osobe starije od 16 godina imaju po osnovi Obiteljskog zakona, čl. 88 koji govori o informiranom pristanku gdje je osoba sa 16 godina sposobna donijeti odluku o preventivnom dijagnostičkom i terapijskom postupku u vezi sa svojim zdravljem i liječenjem. U svezi s ovim, dodatno bi bilo dobro, kolegice i kolege, kad biste se upoznali sa općim komentarom br. 15 o pravu djeteta na uživanje najviše moguće razine zdravlja, da vam skratim proceduru, to je čl. 24. Dalje, prilog mojoj tvrdnji o neinformiranosti nekih kolega jest i to da ne razumiju da granica za pobačaj na zahtjev žene nije pomaknuta. Dapače, u ovom članku nismo bili ni restriktivniji ni liberalniji u odnosu na stari, već smo ga samo ažurirali sa novim metodama mjerenja trajanja trudnoće koji se više ne izražava od pretpostavljenog trenutka začeća, nego se mjeri u tjednima gestacije, a 10. tjedana od začeća je jednako 12 tjedana gestacija, ni za jedan jedini dan se ta granica nije pomaknula. Kome to nije jasno, pročitajte neku knjigu. Niti smo negirali pravo na priziv savjesti samo smo zakonom odredili da bolnice moraju na odjelima ginekologije zaposliti i one liječnice i liječnike koji nemaju priziv savjesti pa taman ih morali uvoziti iz Slovenije. Gdje ima volje da se zakon poštuje ima i načina. Voljela bih zapravo čuti od svih protivnika ovog prijedloga čemu se konkretno protive, a što je novina u odnosu na prethodni zakon jer to je ono što može biti osnova za današnju raspravu. Istražujući zakone o ovoj tematici u drugim zemljama konzultirali smo se sa ginekolozima i to ne samo iz Hrvatske, nego iz Austrije i UK-a, Irske, Kanade, Danske i Nizozemske. Jasno vam je naravno da od ovog prijedloga zakona postoje znatno liberalniji zakoni u svijetu. Postoje zemlje koje kao razlog zahtjeva za prekid trudnoće prepoznaju i metalno zdravlje i dobrobit majke te socioekonomske razlike. U nekim zemljama se na zahtjev ide sve do 26 tjedana gestacije, a ovaj prijedlog ne ide niti blizu toliko daleko. Napravljen je mali iskorak naprijed, predložen zakon koji smo smatrali da bi trebao biti prihvatljiv jednoj konzervativnoj Hrvatskoj. A da je konzervativna Hrvatska pokazuje upornim biranjem HDZ-a na vlasti. I ok konzervativni smo, ali HDZ primjeru usprkos to nas ne oslobađa od poštivanja zakona i odluka Ustavnog suda. Zato je znajući da usvajanje ovog zakona ovisi o konzervativnim rukama u saboru predložen zakon koji nije ni blizu onoliko avangardan koliko bismo mi recimo u Klubu Socijaldemokrata to voljeli i koliko to žene zaslužuju. Takav ćemo predložiti kad budemo imali priliku obnašati vlast u Hrvatskoj. A svi oni prigovori koji se tiču uopće ikakvog prava na pobačaj danas su ovdje potpuno besmisleni i neosnovani jer to nije predmet ovog prijedloga zakona. U Hrvatskoj je pobačaj cijelo vrijeme postojanja ove zemlje legalan. U Hrvatskoj je Ustavni sud rekao da to tako i mora ostati i da se zakon mora mijenjati jedino na način da se ažurira, nikako da bude restriktivniji. Tako da svi takvi komentari koje uopće neću niti nazivati argumentima su potpuno deplasirani i sasvim nebitni. Pravo na pobačaj u Hrvatskoj nije upitno. U Hrvatskoj je upitna dostupnost tog prava, dostupnost zdravstvene usluge koja je legalna i regulirana. I to je između ostalog ono što se ovim zakonom pokušava popraviti. Za kraj pročitati ću još dio izvještaja specijalnog izvjestitelja UN-a o mućenju i drugim okrutnim neljudskim postupanjima iz 2016. Kaže, žene su suočene sa znatnim teškoćama u dostupnosti legalnih pobačaja zbog administrativnih i birokratskih prepreka te odbijanja od strane zdravstvenih radnika da postupaju u skladu s legalnim medicinskim protokolima, negativnih stavova zdravstvenih radnika te njihove nekompetentnosti ili nezainteresiranosti. Uskrata sigurne zdravstvene usluge prekida trudnoće i podvrgavanja žena i djevojaka ponižavajućim i osuđujućim stavovima predstavlja mućenje i loše postupanje. Da budem potpuno jasna, pobačaj je pitanje ljudskih prava, žene imaju prava same donositi odluke o svom tijelu i svom zdravlju i imaju pravo zbog toga ne biti osuđivane i ponižene. Naravno da će Klub Socijaldemokrati podržati ovaj zakon. U suradnji sa drugim stručnjakinjama pisale su ga i članice našeg kluba i prvi i drugi put. A ako bude potrebno pista ćemo ga i treći put, pista ćemo ga onoliko puta koliko bude potrebno da se usvoji.

Dobro, ovo je bila vaša replika, dobivate opomenu. Dakle, blasfemija je termin koji naprosto u saboru nema mjesto jer ovo nije crkva da raspravljamo o nečemu što je blasfemija ili nije blasfemija. Mi ovdje raspravljamo o činjenicama, raspravljamo o argumentima i o zakonima. O blasfemiji možemo raspravljati kad budemo razgovarali o teologiji recimo ili o crkvenoj doktrini ili o dogmama, ostalo ovdje nema mjesta za blasfemiju.

Dobro, uvažavamo to i cijenimo da ste lingvista, ali moramo vam dati opomenu. U ime predlagatelja poštovana Sandra Benčić.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Evo, htjela bi da ovaj razjasnimo neke osnovne pravne pojmove ovdje, a to se posebno tiče vas kolega Sačiću, ali i vas gospodine Bartulica. Naime, hrvatski pravni sustav je u svojim osnovnim postavkama gotovo isti i u svakom slučaju vrlo sličan osnovnim postavkama svih zapadnoeuropskih, europskih pa i šire pravnih sustava. Ti pravni sustavi svi počivaju na nekakvom osnovnom društvenom dogovoru. Pravo na kraju krajeva je dogovor i refleksija onoga što kao društvo dogovorimo da su neka pravila kojih se držimo. Pri tome ono što su osnovne pravne postavke ne mora nužno odgovarati moralu ili vrijednostima ili stavovima svakog od vas, ali je to društveni dogovor. Jedan od društvenih dogovora zbog kojeg je pitanje kada počinje ljudski život potpuno pravno irelevantno u ovoj slučaju. Jedan od tih društvenih dogovora je da ljudska osoba, da nastanak ljudske osobe sa svim pravima i obvezama nastaje rođenjem. Vi možete smatrati da je to moralna osoba od začeća, vi možete smatrati da je to čovjek od začeća, ali pravo jasno kaže da se ljudskom osobom postaje trenutkom rođenja i to je društveni dogovor naše zemlje, to je društveni dogovor i svake druge zemlje EU, a ja ću vam sada reći van ovog zakona kako se to reflektira u našem pravnom sustavu. Vidite da je tome tako da embrij i fetus se ne tretiraju u pravnom smislu, opet dopuštam vi osobno svako može potpuno imati drugačiji stav, ali u pravnom smislu da se ne tretiraju kao ljudske osobe pokazuju nekakvi osnovni postulati još iz rimskog prava koje smo naslijedili. Primjerice fetus ne može nasljeđivati, evo kolegice i kolege koji su studirali pravo znaju da ima u pravu pojam nasciturusa, on ne može nasljeđivati. Fetus ne može imati OIB, ne može imati adresu, ne može imati ime i prezime, dakle nešto što je osnova svake ljudske osobne ime i prezime, e to ne može. Ne može i nema upravo zbog toga niti svu onu zaštitu države koju primjerice imaju ljudske osobe. Između ostalog u hrvatskom pravnom sustavu su ljudske osobe i žene. To je isto jedan napredak i posljedica tzv. progresivnog centra, ljevice itd., evo i žene su ljudske osobe, ali od rođenja, od rođenja. I vidite, zbog toga i u zakonu koji regulira pitanje pobačaja ustavni sud kad ga interpretira kaže do 10. tjedna prevladava ženino pravo na izbor, prevladava i ono je apsolutno u smislu da joj nitko ni na koji način ne može diktirati hoće li ili neće roditi, hoće li se odlučiti za pobačaj ili ne, ona se u tih 10 tjedana može odlučiti za pobačaj iz bilo kojeg razloga, ne trebaju bit medicinski, ne trebaju biti ni ekonomski, ne trebamo govoriti konstantno da je donijela najtežu odluku u životu, mi ne znamo da li je svakoj od njih to najteža odluka u životu, to je njeno pravo, njena sloboda i niko ju nema u tih 10 tjedana pravo pitati zašto. Kad govorite o savjetovanju, o kojem savjetovanju vi govorite osim o savjetovanju koje žena ima sa svojim ginekologom, koje bi to drugo savjetovanje bilo, možda psihologa jer možda nisu normalne žene koje se unutar tih 10 tjedana odluče po svom pravu na slobodni izbor za pobačaj, pa im treba možda psiholog ili možda tzv. duhovnik.

Evo kolegice Benčić ne bi vjerovali ja sam veliki borac za ženska prava, borim se za svaku nerođenu [[Upadica Benčić: Ne bi vjerovala]] borim se za svaku nerođenu ženu i za svako dijete koje je u utrobi svoje majke. Znači ovako što se tiče vašeg stava oko toga kada postaje [[Upadica Benčić: To nije stav]] postaje ljudsko piće osoba to je vaš privatan stav, znači 4 Fakulteta medicinska u Hrvatskoj su potvrdila, a ja ću ponovit, neosporiva znanstvena činjenica da je tijekom trudnoće riječ o ljudskom životu u fazama što ste vi rekli embrija i fetusa, ali je to ljudski život i to je ključno u ovoj cijelo raspravi kada ljudski život počinje, ako mi to znate odgovorit onda nema rasprave daljnje i nakon tog trenutka je sve ubojstvo, u mom, iz moje perspektive je to nakon začetka. Zahvaljujem se predsjedavajući. Kada nastaje ljudski život nije pravno relevantna činjenica za to kada nastaje ljudska osoba, dakle to su pravno dva različita pojma. Relevantno za nastanak prava i obaveza, evo molim kolege koji su pravnici mogu vam to potvrdit, ljudska osoba sa pravima i obvezama nastaje rođenjem. Trenutak nastanka života u tom smislu nije krucijalan, krucijalan je društveni dogovor, društveni dogovor ponavljam u svim razvijenim zemljama svijeta jest da ljudska osoba nastaje rođenjem, dakle to nije pitanje kad nastaje život nego kada nastaje ljudska osoba u pravnom smislu riječi. Žao mi je g. Litre ako vi ne možete te dvije stvari razlikovati, ali naš ustav ih razlikuje, naši zakoni ih razlikuju, ne samo ovaj zakon nego zakon iz područja građanskog prava, zakon iz područja kaznenog prava. Poštovana kolegice Benčić, mi smo imali priliku zajedno slušati kolegije kaznenog materijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu od poštovanih profesora, od naših značajnih bardova, dakle od Bačića ne znam dal ste imali priliku itd. da skratim priču i nije, nije korektno od vas kao kolegice pravnice za koju pouzdano znam da iznimno dobro barata pojmovima i poznaje pravne institute govoriti kolokvijalno na otvorenom fetus nije osoba jel se bitno relativizira cijela priča, jel se stavlja poruka loša da kazneno zakonodavstvo RH uopće ne zaštićuje objekt, objekt vrijednosti koji iz ustavne kategorije proizlazi, znači fetus ima svoj status i on ima svoju kaznenopravnu zaštitu, dapače, propisuje se kazna u dijelu za onoga koji se o to ogriješi. Dakle kad smo već kod kaznenog prava, dakle nakon 10. tjedna trudnoće Ustavni sud je rekao jasno da je ženino pravo na izbor ograničeno sa 3, na 3 određena slučaja, dakle jest ograničeno jer se smatra da, da, nakon određenog vremena država ima nešto što se zove pravo da štiti. Ali ne ljudsku osobu i kazneno pravo vam to ponovno kaže jer pazite, evo sad jedan primjer koji jednostavno to pokazuje, pa ću ga navesti.

Naša zemlja, RH je prema nekim statistikama kada je u pitanju broj pobačaja na samom dnu. Dakle najmanji broj pobačaja otprilike, je li, kod nas se događa. A onda imamo situaciju da je u 2019. g. u Drežnicama urađeno čak 428 žena je otišlo na pobačaj dakle u Drežnice u Sloveniju. Mene zanima vaš komentar ovih brojki. Hvala vam kolegice na tom pitanju. Eto vidite, kao što su pravni sustavi RH i R. Slovenije jako slični u načelu, dakle neki osnovni ovi postulati o kojima sam govorila su isti, pa čak i taj zakon koji regulira pitanje pobačaja nam je isti i isti je zapravo njegova osnova iz '78. Međutim, ono što je temeljito različito između RH i R. Slovenije jest da Slovenija ima vlade koje nekim čudom su posvećene tome da provode zakone i to kod nas nije slučaj. U Hrvatskoj to nije slučaj. Prava građana u mnogim aspektima nisu zaštićena na način na koji to piše u Ustavu i zakonu i onda naši građani na različite načine povremeno ili trajno bježe u druge zemlje gdje postoje vlade koje im garantiraju zaštitu njihovih prava. Zahvaljujem. Kolegice Benčić, pažljivo sam slušao vaše izlaganje. Za mene ova distinkcija između ljudskog bića i ljudske osobe neće nas daleko dovesti. Zašto? Jer po današnjim zapadnim rasprava u zemljama sličnim Hrvatskoj neki teoretičari govore da ljudsko biće postane osoba u punom smislu kad je punoljetna, primjerice, imate takvih teza. Vi tvrdite da je to rođenjem, drugi kažu da je to kasnije. Međutim, ako ste dosljedni u ovom stavu, zašto, je li se slažete da treba biti ograničena mogućnost na 10 ili 12 tjedana ili zašto ne bi bilo do samog poroda, dakle još nije, ne radi se o ljudskoj osobi, dakle mnogi sa tzv. progresivne ljevice se zalažu za late-term abortion dakle prije samog poroda, [[Upadica: Vrijeme.]] se još smije. Dakle ovako, s obzirom da smo podržali i dali potpise za prijedlog zakona koji je uputio SDP, onda vjerojatno vidite da i progresivna ljevica u Hrvatskoj radi distinkciju između perioda u kojem je pravo na izbor apsolutno i ono u kojem je ono ograničeno interesima države. Dakle to su distinkcije koje se priznaju. Zašto se one priznaju? Zašto se one priznaju? Iz razloga što se smatra i u redu je to, dakle da elektivni pobačaj, dakle pobačaj na zahtjev se može izvršiti unutar prvih 10, ja bih rekla da bi trebalo produžiti zbilja na punih 12 tjedana i sad ću vam reći i zašto, a trebalo bi ga produžiti na punih 12 tjedana iz razloga što vam žene koje rade test, genetski test koji ukazuje na teške malformacije već u 10 tjednu dobiju te nalaze u 11. tjednu i trebalo bi im omogućiti da bez povjerenstva samostalno odluče do 12. tjedna, primjerice hoće li ili [[Upadica: Vrijeme.]] ne na temelju tog testa se odlučiti na pobačaj. Rijetko koristim povredu Poslovnika, ali moram nešto .../nerazumljivo/... pozvat ću se na čl. 238. dakle vi ste rekli interes države nakon 12. tjedna. Evo, ja ću još jednu stvar reći, ono što ste ranije rekli je točno da premijera ovo užasava, ova rasprava, užasava i zato smo ovdje u 10 i 20 navečer. Tu ste u pravu i žao mi je da ova rasprava nije prije podne da [[Upadica: Vrijeme.]] može javnost pratiti jer su jako važne teme, tu ćemo se složiti, ali radi se o interesu djeteta [[Upadica: Vrijeme.]] ne države. Sljedeća replika, poštovana zastupnica Andreja Marić. Ja sam bila, evo, danas na jednom tako, okruglom stolu gdje je bila i profesorica iz kaznenog prava i upravo je to i potvrdila, a i danas na odboru je i pučka pravobraniteljica govorila o vladavini prava. Međutim, mi cijelo vrijeme sada zaboravljamo zbog čega smo mi tu i zbog čega smo mi ovaj Zakon predložili. Dakle Zakon smo predložili zato što je Ustavni sud naložio da, 2017. da unutar 2 godine treba unaprijediti postojeći zakon iz 1978. g. Znači Vlada do sada to nije napravila, mi smo ponudili ovaj, sve ono što je Ustavni sud tražio i o tome treba raspravljati. Znači ovdje ne propitkujemo niti moj, niti ovaj, niti ovaj stav liječnika vamo tamo jel treba pobačaj zabraniti, ne zabraniti, on je zakonom omogućen i mi ga samo moramo tu zakonsku osnovu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] unaprijediti i to je meritum o kojem treba raspravljati. Da, ajmo vratiti stvar na početak. Ima nekoliko činjenica, premijer je sam rekao da nema nikakvu namjeru ispoštovati odluku ustavnog suda pa to na kraju krajeva je i ministar Beroš rekao, međutim oni to ne žele napraviti jer ne žele raspravu u kojoj će se vidjeti da jedan značajan dio HDZ-a zapravo želi zabranit pobačaj, a to im nije zgodno je 80% ljudi u Hrvatskoj smatra da ga se ne smije zabranit nikada i da je to pravo žene na izbor. Međutim, ima još jedna važnija stvar, a ta je da ono što je premijer odlučio zajedno sa ministrom Berošem je da mijenja taj zakon, ali kroz praksu povjerenstava protuzakonito i protuustavno postavljajući granicu na 22. tjedan granicu koju zakon ne poznaje.

Izvolite.

Evo skoro je deset i pol navečer, na neki način mi je žao da se ova važna rasprava odvija u ovako kasnim satima, mislim da zaslužuje termin prijepodne gdje bi svi mogli slušati argumente sa različitih pozicija. Nećemo se složiti sigurno danas oko ovog pitanja, ali mislim da je jedan pomak ipak što uopće razgovaramo na ovu temu i prije svega je to zbog propusta vladajućih pogotovo HDZ-a koji jako izbjegavaju i boje se da iznesu svoj stav o ovim pitanjima. Dakle, nećemo se složiti ja sam danas tijekom dana imao vrlo zanimljive rasprave sa pojedinim kolegama, sa progresivne ljevice, mislim da su i dalje u zabludi, ali smo prilično dugo razgovarali i mislim da je to dobro, dobro jer se radi o temeljnim pitanjima gdje nažalost ne postoji prostor za kompromis ili se ljudsko biće koje je začeto će se rodit ili neće, nema sredine gdje se možemo nagoditi kao primjerice u poreznoj politici i slično i zato budi tako jake emocije. Ja bi se u početku osvrnu na rješenje ustavnog suda, mislim da je važno neke stvari podcrtati. Prvo, naši ustavni suci inzistiraju da se radi o svjetonazorskom pitanju, ja uopće tako ne vidim pitanje pobačaja kao svjetonazorsko pitanje. Dakle, imam puno kolega, prijatelja koji nisu odgojeni u katoličkoj vjeri, ateisti su, agnostici, raznih svjetonazora koji dijele slično mišljenje kao ja, pa čak neki sudjeluju u „Hodu za život“, prema tome nije svjetonazorsko pitanje.

Dakle, ne treba se pozivati na Novi Zavjet ili na Sveto Pismo da bi iznosio svoj stav i argumente. Drugo, što se tiče ustavnog suda, rekli su naši ustavni suci da svaki zakonodavac, pa tako mi u saboru ima pravo odrediti kad počinje ljudski život. Tu ću reć da se ne slažem s onim što je rečeno, mislim da je jako bitno da se to jasno i glasno kaže, ne vidim to uopće kao neku spornu činjenicu, dakle ako ne počinje začećem volio bih čuti kad počinje ljudski život i zbog čega je to u nekom trenutku nakon začeća. Dakle, nisam čuo neku drugu koherentnu tezu koja bi pobila moj stav i stav moderne medicine da je to začećem za sve nas, tako smo svi nastali. Priziv savjesti, gledajte nije slučajno da veliki broj liječnika se pozivaju baš oko ovog pitanja, to ne treba nas iznenaditi. Ne radi se o nekom običnom zahvatu, dakle mislim da to pokazuje da sazrijeva ipak svijet o tome kolikogod se to vama ne sviđa, sazrijeva svijest o meritum stvari i mislim da je to nešto što trebamo svakako štititi i dalje. Dakle, agresivno nasrtanje na taj institut i inzistirati da kad određeni mladi liječnik ili liječnica traži specijalizaciju iz ginekologije da se izjasne, smatram potpuno neprihvatljivim, potpuno neprihvatljivim. Dakle, što su argumenti? Ja kad predajem razne moralne teme svojim studentima ovaj argument im se čini kao najslabiji iskreno, nema uopće snage, dakle to se svodi manje-više tko je jači taj tlači i to studenti prve godine faksa brzo vide da to nije nekakvo filozofsko ozbiljno opravdanje o ovoj temi. Dakle, to pokazuje više slabost vaših argumenata, ja ću reći otvoreno od kad pratim ovu temu i bavim se s njom još nisam čuo nijedan zapravo argument koji bi opravdao ovaj čin. Spomenut ću kad govorimo o liječnicima jedno djelo koje je nastalo prije sto godina dakle u Njemačkoj od 2 istaknutih stručnjaka tadašnjeg vremena Alfred Hoche i vodeći pravnik Karl Binding, objavili su jedno djelo, dakle ovo je 15-ak godina prije dolaska nacista na vlast u Njemačku, objavljuju knjigu pod nazivom Omogućavanje uništavanja života koji nije dostajan živjeti, to je moj slobodni prijevod. Omogućavanja uništavanja života koji nije dostojan živjeti. Zašto to spominjem? Jer je njemačka medicina zapravo u moralnom smislu već se duboko kompromitirala prije dolaska Hitlera. Oni su već bili spremni određivati tko ima pravo živjeti po njihovim kriterijima i tko ne. I nacisti su samo rado dočekali već tako kompromitirane doktore koji su onda brzo se stavili na raspolaganju njima u stroj ubijanje raznih ljudi koji su bili prepoznati kao oni koji nisu dostojni. Dakle, u kojim slučajevima ćemo dozvoliti ubijanje, smatram da je jako opasno baš inzistirati da to rade liječnici, da to rade liječnici, mislim da je to jako opasna ideja i imamo jako puno dokaza iz povijesti 20. st. da to vodi u jednu mračnu ulicu. Postavio sam ranije pitanje zašto ograničavati zapravo pobačaj na 10 ili 12 tjedna. Zbog čega? Ako je to pravo, mnogi na ljevici, na tzv. pro-choice strani se zalažu da se to omogući i to samog poroda. Zašto se to ograničava kao već '78. g., zašto niste dosljedno vašim argumentima to prošili, liberalizirali i omogućili, ako ne radi se o ljudskoj osobi koja je subjekt pravne zaštite, zašto ne omogućiti do poroda? Niste dali jasan odgovor. Spomenut ću, puno se tu teoretizira, govori se i o raznim sukobima prava, priziv savjesti, ovo, ono, moralnim dilemama, ali ću navesti jedan slučaj ginekologa tzv. kralja pobačaja iz Amerike, zvao se Bernard Natelson, po vlastitom priznaju je pobacio preko 1000 djece i vlastito dijete je pobacio, bio je na čelu pokreta da se legalizira pobačaj, vodeći ginekolog u New Yorku koji je naglo promijenio svoje mišljenje o tome nakon što je vidio na ultrazvuk kako izgleda to u djelo, vizualno, on je vidio to i naglo promijenio mišljenje i postao zapravo veliki zagovornik pro-life stava. To su ljudi iz prakse koji su zapravo veliki dio svog života se posvetili ovoj temi i smatram, kako on sam kaže, čitao sam njegovu autobiografiju, smatrao da radi plemenitu stvar, godinama i naglo promijenio mišljenje i postao strastveni zagovornik drugog stava. To se događa s ljudima u praksi. Mi možemo ovdje u Saboru govoriti što želimo, ja vam govorim konkretno o ljudima koji su godinama u tome bili. Dakle kolegice i kolege, još jednom ću reći, kao što smo čuli za vrijeme pandemije često i sa vaše strane sabornice, svaki ljudski život je vrijedan. To smo čuli i sa pravom i raspravama o cijepljenju, o mjerama kako suzbiti širenje virusa i sl., ali očito ta logika ili ta rečenica ne vrijedi za ovo pitanje.

Na kraju bih rekao još jednom da ne smatram ovo nešto što je, što se određuje svjetonazorom, mislim da možemo primijeniti opća načela, ja ih to gledam kao osnovno pitanje pravednosti, dakle radi se o drugom ljudskom biću, da li to biće zaslužuje neku zaštitu, minimum pravednosti je dati svakome što mu pripada. U mojim očima to znači nerođenom djetetu koji nema mogućnost sam sebe braniti, zaštitu. Bez iznimke. To znači bez iznimke i ne može biti kriterij da li je dijete zdravo ili bolesno, budimo iskreni. Ne želim društvo samo za zdrave, tzv. savršene ljude. Ne. Mora biti prostor i mjesta i za bolesne i oni koji nisu savršeni. Je li bi bila Hrvatska bolja zemlja da, primjerice, nema ljude sa Down sindromom? Takvih ima u Europi. Island se hvali time. Mislim, mene to užasava, a oni se ponose time.

kolega zastupnik omalovažava druge zastupnike i izvrće činjenice. Jučer smo vi i ja upravo ovako negdje otprilike u ovom terminu slično se razgovarali, ali ja sam već tada vas upozorila, vi svjesno obmanjujete hrvatsku javnost, građane i zastupnike.

Moram reagirat, imali smo sučeljavanje u ovoj emisiji, ja ne parazitiram niti se moje izlaganje osvrnulo na ovaj tragičan slučaj, znači ne radi se uopće o tome, ali ono što mi ginekolozi broji govore da veliki broj nažalost namjernih pobačaja radi se o slučajevima djece gdje je otkriveno da imaju down sindrom nažalost znači ne mogu pobjeći od toga jer to su činjenice koje mnogi mi govore, ne radi se sad o ovom tragičnom slučaju, ne obmanjujem nikoga nego iznosim istinu. Većina nas se iz mladih dana sjeća stiha „Bog ima 10 zapovijedi, a država zakone“ Ovdje smo hvala Bogu prisegnuli na zakone, a u crkvi zahvaljujući zakonu u džamiji i sinagogi može se prisegnuti i Bogu.

Imamo zakon iz '78. i ustav iz '90.-te i mene je zanimalo je li prilikom donošenja ustava bilo pokušaja da se ova definicija prava života unese u ustav. Vjerovali ili ne u skladu s dogovorom na Klubu zastupnika HDZ-a predlažem da se u čl. 21. prvi stavak izmijeni i da glasi „svaki čovjek ima pravo na život od začeća do prirodne smrti“, zastupnik Neven Jurica, zastupnik u društvenopolitičkom vijeću sabora. U javnoj raspravi ovakav isti prijedlog podnijeli su Ivan Bitunjac iz Grčina, dr. Antun Lisac iz Vetova, Skupština Općine Slavonski Brod, Zdenko Knežević zastupnik u Vijeću udruženog rada, Mjesna zajednica Mihaljevci, Vidovci Općina Slavonska Požega, Ogranak HDZ-a Mjesne zajednice Proleter Trnje Zagreb, Mjesna zajednica Požeški Brestovac, Nacionalno svetište sv. Josip Karlovac, Župni ured Gornja Stubica, Župni ured Ilok, grupa građana Bošnjaci, Obiteljski centar Slavonski Brod, Marija Bajt zastupnik u društvenopolitičkom vijeću sabora, Skupština općine Karlovac, narod sela Donji Lučani, građani Mjesne zajednice Odra i Mala Mlaka i kao šećer udruga građana iz Zagreba, udruženje umirovljenika Općine Centar, pučanstvo Župe Lipovljani i pučanstvo Mjesne zajednice Pleternica i na kraju Općinski odbor HDZ-a Slavonska Požega. Dakle, bio je udruženi pothvat da se u ustav '90.-te unese odredba o pravu na život od začeća. O tome su na plenarnoj sjednici govorili zastupnik Milan Tapalović i Vjekoslav Žugaj. Na sjednici ustavne komisije 6.12.1990.g. predsjednik ustavne komisije Vladimir Šeks rekao je, ja bih molio na samo, da samo na jedno obratite pažnju na jedan amandman koji je bio na str. 33 na čl. 21. svaki čovjek ima pravo na život od začeća do prirodne smrti na sve konzekvence legislative i ostale tog amandmana. Član ustavne komisije Nikola Visković upozorio je da je ako tako ostane to je nemogućnost abortusa, to je jasno, to se ne može prihvatiti socijalno i ja ne znam koja zemlja Europe sada kad se pozivamo na Europu ima jednu takvu formulaciju. Stvar je zakonskog uređenja da se i za dobro društva i za dobro obitelji i naročito majke djeteta regulira pozitivno i negativno mogućnost prekida trudnoće, ali ne može se to prejudicirati na apsolutan način ustavom tako da se spriječi svaki prekid trudnoće, to ne može biti jer su u pitanju vrlo često i naročito dramatični sukobi interesa između života majke i života djeteta među ostalim. Raspravu je zaključio Vladimir Šeks predsjednik ustavne komisije koji je rekao slažem se, pitanje je da li ta ustavna odredba kada bi bila ustavna implicira apsolutno antipobačajno zakonodavno isključuje pobačaj kod incesta, kriminogenih i nije završio rečenicu, dakle bila je rasprava i odbijen je taj prijedlog i ovo što danas slušamo je pokušaj da se nakon niza godina 30, kao u Americi nakon 50.g. u ustav vrati ova odredba, to mogu sa 101 glas ili s referendumom, dok nije tako ostaje na snazi odluka ustavnog suda koji je precizno i jasno rekao, s tim u vezi ustavni sud je utvrdio da nerođeno biće kao ustavom zaštićenu vrijednost uživa ustavnu zaštitu u smislu čl. 21. ustava samo do one mjere do koje se ne sukobljava s pravom žene na privatnost. Pravo na život nerođenog bića u tom smislu nije zaštićeno tako da ima prednost ili veću zaštitu u odnosu na pravo žene na privatnost.

Zanimljivo da je papa koji je u drugoj polovini 12. stoljeća pomaknuo tu granicu do 10 do 12 tjedna citiram, dok trenutka kad žena osjeti fetus i to je to. Molim vas, dok mi ovdje pričamo, osobito o istočnom, jako istočnom dijelu svijeta svaka osma žena umre od ilegalnog pobačaja i zato treba novi Zakon o pobačaju.

Ovo što ste rekli o tumačenjima Svetog Tome i pape kojeg ste spomenuli nije mi do sad bilo poznato, a može biti argument u raspravama sa onima kojima je to argument.

Nema je, gubi pravo. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Erik Fabijanić.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege.

Razmotrit ću nešto što je do sada raspravljano, prigovor savjesti. Prigovor savjesti nije samo pitanje ginekologa. Čuli smo da je on vezan i za pitanje vojske. Pitanje savjesti je opći pojam koji se može koristiti za mnogo štošta. Ovdje konkretno bilo je spomenuto pitanje dragovoljnih ročnika ili prije toga civilne službe. Mi smo na neki način suspendirali obavezni vojni rok iz razloga na kraju krajeva ušli smo u NATO pa smo mislili da nas NATO štiti.

Ja vas pitam kad bi u ovakvom postotku imali prigovor savjesti jer nisu svi bit anemični, u istom postotku kao što danas imamo ginekologe da li bi mi pobijedili u Oluji, da li bi oslobodili Hrvatsku, da li bi Hrvatska bila samostalna i nezavisna država. Da kad smo sve to stvorili danas gledam reklame na televiziji sa nacionalnom koncesijom u kojima se reklamira operacija mrene u Beogradu. Dakle, nakon što je Hrvatska država odlučila pomoći toj ženi, ona će ipak morati ići u Sloveniju. Da smo se zato borili? Ako ovako nastavimo prigovor savjesti ćemo imati u osnovnim školama za nekatoličku djecu.

To je rekvizit ovdje. Mislim da svi moramo zajedno raditi na tome da neželjenih pobačaja bude što manje. Nisam siguran da se u vjeronauku uči o uporabi nečega što odobrava Katolička crkva.

Imate jednu repliku. Već kad ste spomenuli priziv savjesti, ja mislim dakle da priziv savjesti treba funkcionirati. Pravo na abortus apsolutno da, pravo na priziv savjesti apsolutno da, pravo na eutanaziju apsolutno ne. Pravo na MPO apsolutno da. To sam govorio dok sam bio ministar i govorim i sada.

Sorry jedan SDP-ovac bivši ministar je služio u zaraznoj. Jel' imao priziv savjesti na nošenje oružja.

Ja nisam od struke. Ako država Hrvatska predviđa jednu javnu uslugu neovisno o tome kako je regulirana onda u javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave moraju to osigurati. I tu se možda kolega Ostojić i ne slažemo. Za prigovore savjesti privatne klinike.

Povreda Poslovnika Nikola Grmoja. Povrijeđen je Članak 238., dakle sve europske konvencije, hrvatski Ustav, svi hrvatski zakoni omogućuju priziv savjesti. Kolega je upravo napao priziv savjesti i rekao da oni koji imaju priziv savjesti ne bi smjeli raditi u javnim ustanovama. Dakle, on bi diskriminirao liječnike i ljude koji imaju priziv savjesti, potjerao bi ih iz našeg iz zdravstva, a ionako imamo manjak liječnika. To je rješenje dakle ove progresivne ljevice za nedostatak zdravstvenog kadra u hrvatskom zdravstvenom [[Upadica: Vrijeme.]] sustavu. U ime Kluba zastupnika MOST-a poštovana Marija Selak Raspudić.

Prije svega želim uvodno istaknuti da je ovaj prijedlog populizam par excellence, ne rješava najveće probleme postojećeg zakonskog okvira i služi isključivo signaliziranju vlastite vrline. Problem postaje gori kada znamo u kojem se trenutku događa i da se pritom osim što se iskorištava jedne obitelji za vlastito političko promaknuće, ponižava se izrazito važnu i osjetljivu temu, onemogućava posljedično širi društveni dijalog i tako doprinosi daljnjim društvenim podjelama po ovom pitanju. Konkretno govoreći, sada ću objasniti zašto je riječ o populizmu par excellence, a ne suvislom zakonskom prijedlogu. Prvo, ovaj zakonski prijedlog hvali se time da je potrebno sagledati i pomicanje granice od kako kažu 10 tjedana gestacijske dobi ploda, pa nadalje navode da se podiže period žena na pobačaj na zahtjev s 10 na 12 tjedana gestacijske dobi. I otud sva ona pitanja, ovo je citat iz zakonskog prijedloga, pitanja u javnosti jeste li vi to liberalizirali postojeći zakonski okvir. Netko tko piše zakon trebao bi razumjeti razliku između začeća, gestacije i amenoreje. Riječ je o temeljnom nerazumijevanju jer ako se to ne zna ne mogu se uspoređivati tjedni trudnoće do kojih je dozvoljen pobačaj u različitim zemljama EU s obzirom da se u različitim zemljama trajanje trudnoće izračunava na tri različita načina. Drugo, forte ovog zakona je uvođenje konačno u zakonsku regulativu medikamentoznog pobačaja, pa se kaže da se za razliku od kirurškog pobačaja medikamentozni pobačaj preporuča do 9 tjedna gestacijske dobi i navodi se da se on obavlja samo u nekim dijelovima, nekim mjestima što je netočno jer danas i dominira medikamentozni pobačaj. Problem je što se samozavršenje medikamentoznog pobačaja događa kod kuće što je suprotno trenutnoj zakonskoj regulativi koja dozvoljava samo u za to ovlaštenim ustanovama odnosno bolnica, to se ovdje ne rješava. Netočan je navod da je medikamentozni pobačaj dozvoljen do 9 tjedana gestacijske dobi. To je starinski postupak iz upute o lijeku, tzv. francuski protokol iz ranih '90.-ih. Protokol Svjetske zdravstvene organizacije iz 2018. određuje granicu medikamentoznog pobačaja do 12 tjedna gestacije, postoje i mnogi drugi protokoli, ali poanta je da upisivanje do kad se neki lijek, jer to je lijek, može primijeniti nema smisla u zakonu jer se praksa mijenja. Ono što je bitno do kojeg tjedna gestacije se može prekinuti trudnoća, a način prekida ne odlučuje zakon nego struka. Pitanje što zakon treba regulirati? Što sa edukacijom? Neke mjere planiranja obitelji i očuvanja reproduktivnog zdravlja definirane su već programom mjera zdravstvene zaštite u djelatnosti za zaštitu zdravlja žene te u djelatnosti školske i adolescentne medicine kao i u mjerama zdravstvene zaštite koje provode zavodi za javno zdravstvo vezano uz sprječavanje i suzbijanje spolno prenosivih zaraznih bolesti. Ukoliko se budućim zakonom o prekidu trudnoće regulira isključivo pravo na ovaj postupak ne bi trebalo posebno spominjati ulogu edukacije u prevenciji prekida trudnoće osim da će za mjere promicanja i zaštitu reproduktivnog zdravlja i odgovornog spolnog ponašanja biti regulirane drugim propisima i smjernicama struke kao što je uobičajeno. Pitanje kontracepcije. Propisuje se besplatna kontracepcija na trošak HZZO-a kao i obaveze edukacije radi prevencije trudnoće i spolno odgovornog ponašanja. To zakon ne bi ni smio regulirati. Kontracepcija se smatra lijekom, podliježe Zakonu o lijekovima. Struka određuje koji će lijek savjetovati ženi. Stavljanje kontracepcije u zakon je katastrofa zapravo diskriminacija žena jer nitko nema pravo odrediti smije li ili ne smije i kada i kako smije neka žena ili muškarac koristiti kontracepciju. Kontracepciju ukoliko se želi da bude besplatna treba dogovoriti sa HZZO-om, a ne da to stoji u zakonu. Sterilizaciju također kao metodu kontracepcije ne bi uopće trebalo stavljati u zakon, što je određeno smjernicama struke. Što se tiče pitanja gdje obaviti pobačaj? Podsjetit ću samo da u brojnim zemljama EU on se ne obavlja u svim ustanovama što je ostatak iz prošlog zakona nego se obavlja u za to specijaliziranim klinikama. Što se tiče dobne granice od 16 godina, to je već regulirano Obiteljskim zakonom Člankom 88., informirani pristanak djeteta na medicinske postupke. Što se tiče pitanja štićenice neovisno u djelu kojim je lišene poslovne sposobnosti itd., to nije dobro napisano. Treba se konzultirati s obiteljskim pravom. Članak 226., Članak 228. i Članak 223. definiraju o čemu se skrbnik mora brinuti što uključuje i zdravlje. Članak 235. stavak 5. opisuje radnje i poslove koje osoba lišena poslovne sposobnosti nije sposobna obaviti, a tu se navodi odluka o zdravlju i onda u čl. 258 navedeno da bez skrbnika može napraviti pobačaj osim ukoliko u prethodnim člancima nije drugačije opisano. Što se tiče postupka po zahtjevu za prekid trudnoće, govori se o povjerenstvu prvog stupnja koje je dužno odlučiti o zahtjevu za prekid trudnoće iz čl. 5 ovog Zakona u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva, itd. U starom je bilo 8 dana. Primjerenije bi daleko bilo pitati struku koliko je potrebno da obavi opsežne pretrage i konzultacije. Zna li uopće netko od predlagatelja zakona za koliko mogu doći, primjerice, rezultati genske analize? Što se tiče evidencije pružatelja usluga i svega onoga što se navodi u čl. 11 i čl. 13, itd., svi su ti postupci već sada regulirani standardnim operativnim postupcima u bolnicama i ne treba ovaj Zakon da u tom smislu u onome što je već regulirano uči liječnike kako raditi svoj posao. U konačnici, ono pitanje koje doista jest problematično ovaj Zakon uopće ne dotiče, pitanje kasnog prekida trudnoće. U brojnim razvijenim zemljama, ono je dozvoljeno kao krajnji rok prekida trudnoće između 20. i 24. tjedna trudnoće. U Hrvatskoj mi to nismo detaljnije regulirali po tjednima trudnoće niti smo diferencirali zakonski okvir, kao što neke druge zemlje jesu u smislu toga da povlačimo razliku između fetusa za kojeg se ne očekuje da preživi izvan majčinog tijela i fetusa s tako ozbiljnim stanjima da su čak i uz medicinske intervencije šanse za preživljavanje male, gdje se onda i postavlja pitanje je li netko dao prikladnu njegu i uopće regulacije tog predmeta i kroz Kazneni zakon jer ono pitanje koje ovaj nesretni slučaj o kojem govorimo u javnosti iznjedrilo je, ako već govorimo o prekidu trudnoće nakon 12. tjedna, a ovom slučaju kasnom prekidu trudnoće, o kakvom prekidu trudnoće je riječ? Je li riječ o prijevremenom porodu ili onome što se naziva feticid i na temelju čega govorimo da je takav prekid trudnoće moguć odnosno nužan jer tu dolazimo u područje pravne nesigurnosti, mogućnosti tumačenja i nekoga da odgovara za te postupke, zbog čega na kraju smo imali cijelu ovu pravnu zavrzlamu kojoj svjedočimo u posljednje vrijeme. Ključno je pitanje za nas danas trebalo biti imamo li se hrabrosti uhvatiti u koštac s tom materijom koja u zakonu nije dobro regulirana, a ne da se bavimo ovim ostalim prijedlozima u kojima sigurno nije dovoljno konzultirana struka, što je, moram reći, na sramotu samog predlagatelja. Što se tiče priziva savjesti, ne možete reći da ste neutralni jer u samom Zakonu govorite da ima razlika između liječnika koji se poziva na priziv savjesti i onog koji posao obavlja u skladu s pravilima struke. Da onaj koji se poziva na priziv savjesti ne obavlja posao u skladu s pravilima struke? A u povjerenstvu mora biti onaj koji se ne poziva na priziv savjesti premda povjerenstvo nije to koje obavlja pobačaj, uključuje i brojne druge stručnjake. U konačnici, želim istaknuti jednu ozbiljnu etički dilemu, a to je gubitak moralnog statusa ranjivih društvenih skupina, trend standardizacije genetičkih intervencija koje ukazuju na to da će upravo segregacija na temelju genotipa biti glavni izvor društvene nejednakosti u budućnosti. Praksa koja se ovim istraživanjima promiče i postaje dijelom srednjestrujačke medicine nije nova. Danas se već podrazumijeva da mogućnost našeg dolaska na svijet ovisi o poželjnosti genske baze kojom raspolažemo [[Upadica: Vrijeme.]] Dakle, hoću reći, dok mi sad ovdje zakonski [[Upadica: Vrijeme.]] raspravljamo o pobačaju, u nekim drugim dimenzijama [[Upadica: Vrijeme.]] i onih znanosti, odluka je možda već odavno donesena.

Pa evo početi ću od toga da ponovim što je već rekla kolegica Benčić. Da tragedija ili nesreća, kako ju nazivate ovdje iz srednjeg dijela koja se dogodila gđi. Čavajdi bila bi značajno manja i ne bi sadržavala ovo tegovno i bešćutno postupanje kojoj je hrvatski zdravstveni sustav priuštio posljednjih 25 dana, da nema takvih kao što ste vi, da nema takvih koji guraju ovakve stavove. ... [[Upadica se ne čuje.]] Molim vas ako želite razgovarati, možete slobodno izaći pošto predsjedavajući ne reagira. Dakle takvih kao vi u našem društvu prema posljednjem Ipsosovom istraživanju ima točno 7% Ali, nekim čudnim društvenim tokovima u kojima su sudjelovali isti takvi kao vi koji inače sjede ovdje, ali sad su se malo izblendali, došli smo do toga da ih među našim ginekolozima i ginekologinjama ima 60% I došli smo do toga da ih načelima naših zdravstvenih institucija ima gotovo 100%, srećom ne više 100% Ono što je upadno također, da se na struku i na stručne argumente pozivate upravo vi koji posljednjih 2 godine jašite po toj struci, omalovažavate tu struku, sve što je to struka poručivala, znate onih 98% doktora što se cijepilo, vi ste tvrdili da je struka bedasta, blesava, potkupljena, evo. O čemu pričamo? Koju sad vi struku zagovarate? A da, znamo koju struku. Vi zagovarate onu struku, upravo onu struku koja svoj svjetonazor provlači kroz svoje tzv. stručno mišljenje. Dakle, struku koju čini ministrovo parapovjerenstvo koje nema nikakvih ovlasti ni da se sastaje, kamoli da donosi mišljenje, kamoli da se to mišljenje daje u javnost, kamoli da to mišljenje navodno opovrgava mišljenje legitimne prvostupanjske komisije sa Sv. Duha.

Dakle, blastociste od par stanica, žrtvovana braća i sestre. E da, to je ta struka na koju se vi pozivate. Meni je stvarno žao. Treći apsurd ili možda je već i neki dalje, nisam sigurna koji je ovdje spomenut. Upravo vi koji se zalažete za to da se prekid trudnoće zabrani i tvrdite da ga ne bi smjelo biti, da ga mora biti odnosno da uopće ne bi smjelo biti, vi ste ti koji biste najradije nikada ne uveli edukaciju u škole. Dakle, nema prevencije ne, nego kako ti je Bog dao. I u tome je ključ ove rasprave, da se u priču u struci umata svjetonazor koji je zapravo projekcija vaše konzervativne fantazije u kojoj žene nemaju pravo da odlučuju o svom tijelu. I još jedan detalj ću reći, dakle nisam sigurna da kolegica Selak Raspudić dobro razumije što je i na koji način se vrši medikamentozni prekid trudnoće. Dakle, medikamentozni prekid trudnoće koji se vrši u dva koraka kada se daju tablete pa daju u drugom dijelu tablete se jednim dijelom dakle zdovrši u bolnici i nakon toga žena sa krvarenjem menstrualnim, dakle koje se događa nakon toga slično kao menstrualno odlazi kući. Moram priznati da evo nisam očekivala da ću se u ovo kasno doba i dobrano umorna tako dobro nasmijati. Dakle, egzaktno sam vam navela probleme medicinskog tumačenja, stručnog tumačenja zakonskih članaka.

I meni je to bilo lijepo gledati, moram priznati da me opustilo i nasmijalo, međutim ako čak i liječnica koja sjedi tu u vašim redovima nije imala konkretne odgovore, argumente na ovo što sam ja taksativno navela, mislim da ste time otvoreno pred svima potpisali stručnu kapitulaciju oko vašeg prijedloga zakona na što cijelo vrijeme upozoravam. Niste napravili zakonski prijedlog kojim želite regulirati ovo pitanje, nego pamflet za javno prepucavanje i stjecanje političkih bodova na tuđoj tragediji. Dakle, obzirom da ste sad samo me osobno karakterizirali što uvijek radite kad nemate argumenata sjetila sam se što vam još moram razlučiti. Prijevremeni porod i prijevremeni prekid trudnoće nisu jedno te isto čak ni kada se događaju u istom tjednu. Dakle, prijevremeni prekid trudnoće u sebi u svim sućutnim, humanim i milosrdnim društvima kakvo ćemo mi nadam se jednom postati, integralno sadrži indukciju fetalne smrti. I to je ono zašto Mirela Čavajda ide u Ljubljanu i to je razlog zbog čega Mirela Čavajda neće svoj zahvat učiniti na Petrovoj jer na Petrovoj joj nude produženje patnje njoj i njezinom teško bolesnom čedu. Članak 238., sućutno i milosrdno društvo kakvo patetično zazivate nije pitanje nečije interpretacije nego zakonske regulative, a da znate obavljati svoj posao onda biste se time i u zakonu pozabavili da se takvo društvo zakonski uredi, a ne da ga vi ovdje patetično zazivate ovisno o vlastitoj interpretaciji navedenog pojma koja je nebitna za širu javnost jer ne uređuje odnose u ovom društvu. To je bila vaša replika, pa dobivate opomenu.

Druga stvar, govorili smo tu o prizivu savjesti. Dakle, uopće u ovom trenutnu ne raspravljamo o tome što moj, vaš ili ne znam čiji stav, kada šta započinje, začeće, vamo tamo. Znači ovdje govorimo o zakonu koji smo kao zakonski prijedlog ponudili slijedeći ono što je Ustavni sud tražio od nas. Između ostalog odnosno od jel vlade ne, da se posveti pitanju prevencije, edukacije, dostupnosti i priziva savjesti. I mi ovdje o prizivu savjesti govorimo kao o nečemu na što kolege liječnici imaju pravo, ali je dužnost države da osigura pravo trudnici da ona ima ono što joj zakon omogućava.

Dakle, osvrnut ću se na to da prema Pravilniku o specijalizaciji specijalizanti bi zapravo trebali u toku specijalizacije naučiti kako vršiti prijevremeni prekid trudnoće. Specijalizacija se dakako odnosi i na praktičan rad prije svega jel, ostalo radimo na faksu. Još ću se osvrnuti na ove komentare zakona. Dakle, unatoč nevjerojatnom poznavanju i pravne, a ne samo medicinske struke koju nam je ovdje prezentirala gospođa Selak Raspudić, očito slovensko zakonodavstvo koje ima identičan zakon kakav imamo i mi nema nikakve potrebe za dubljim razjašnjavanje toga što Članak 22. koji je gotovo identičan i kod predstavlja. I to je zapravo samorazumljivo jer ga nije potrebno dodatno medicinski tumačiti obzirom na to da se medicinska znanost mijenja drukčijim tempom od toga kako to prate zakoni. Poštovana kolegice Kekin, s obzorom da je realno ženski dio jednog dijela oporbe iznio najviše težište oko pisanja ovoga zakona i izgleda samog prijedloga, ono što mene zanima s obzirom da ispada da se na ovoj odluci, ovom zakonu najviše dijeli oporba, da li ste pokušali pričati i sa ostatkom oporbe i sa ostatkom ženske oporbe i da li ste dobili ikakve prijedloge i zamjerke pa makar i ono ja sam protiv pobačaja i nemojte me petljat u to samo to vas pitam? Kad kažete na ostatak, pretpostavljam da mislite na jel, dakle kako da vam kažem moja neka prva politička javna iskustva su bila upravo na temu pobačaja i ženskih prava na izbor i slobodu i već tada je bilo sasvim izvjesno da se pod krinkom prava i borbe za život krije jedna vrlo konzervativna agenda koju gledamo, koju gledamo u jednoj konzervativnoj revoluciji koja se u Hrvatskoj odvija zadnjih 10 godina, odvija se kroz kadroviranje HDZ-a, ali odvija se i kroz određene akcije civilnog društva. I nažalost cijenu plaćaju žene, plaćaju sada cijenu toga, plaća konkretno Mirela Čavajda i plaćaju je mnoge koje su danas govorile na prosvjedu na kojem bi bilo dobro da ste bili i da ste čuli ta bolna i grozna svjedočanstva šta su ljudi poput vas priuštili svojim sugrađankama.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege. Pitanje pobačaja odnosno medicinskog prekida trudnoće za nas nije niti svjetonazorsko, niti političko, niti stranačko pitanje. Za nas to je civilizacijsko pitanje. Nitko, ama baš nitko nema pravo odlučivati o tijelu žene osim žene same. Pa stvarno je već dosta toga da žene bilo kome ili bilo čemu moraju polagati račune ili ispričavati se za odluke koje se tiču njih i njihovog tijela. I iskreno dosta je toga da svaka rasprava o pobačaju počinje time kako je to osjetljiva tema i kako bismo svi najradije da pobačaja nema. Pa naravno da je tako, pa ne moramo svaki put to naglašavati i opet se zapravo ispričavati i opravdati kao da bilo tko od nas je malouman pa valjda misli da žene uživaju u pobačaju kao da je to jedno ugodno i lijepo iskustvo, kao da ne ostavlja ožiljak za cijeli život. Ali dosta je toga da se više bilo tko bilo kome ispričava i opravdava. Žena ima pravo odlučiti o sebi i svom tijelu, a ne skrivati ispod kamena dok netko drugi govori što će napraviti, ta vremena su prošla i potrudit ćemo se svi silama da se više nikada ne vrati. Ni Plenković, ni Beroš, ni Ćorušić, a svakako ne bilo koja Crkva još manje ulica nemaju baš nikakvo pravo da donese odluke umjesto žena, da im sole pamet, drže predavanja i moraliziraju. Jedino što nas zanima je pravo koja proizlazi iz zakona zajedno s tim da se zakon u stvarnosti i provodi. RH ima sreću da još u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća dobila moderan i dobar zakon kojim se uređuje i pitanje pobačaja, taj zakon je i dalje na snazi i dalje je provediv. Ustavni sud je pred više od pet godina odlučivao o tome je li taj zakon u skladu sa našim ustavom ili ne. I zamislite što je ustavni sud odlučio, da je. I zaista se ne može reći da nije saslušao argumente onih koji su protiv pobačaja i koji su kroz tezu o neustavnosti zakona htjeli isposlovati zabranu ili otežavanje pobačaja, uključujući među njima i stare znance koji ograničavaju nečija prava u pitanju, dakle riječ je recimo o udruzi „I ime obitelji“ koja se jako brine o tobožnjem ubijanju nerođene djece, ali nemaju problema slikati se s ubojicama rođene djece. E, takvi nam stvarno neće više soliti pamet. Konzultirani su i Katolički bogoslovni fakultet i pravni fakulteti triju sveučilišta i medicinski stručnjaci, uključujući, vidi čuda i akademika Željka Reinera koji je ustavnom sudu dostavio stručno mišljenje užeg vodstava Klinike za ženske bolesti i porode. Dakle, nemam baš apsolutno nikakvu grižnju savjesti da netko nije imao pravo glasa pred ustavnim sudom, uključujući i one koji se pobačaju protive. Ustavni sud je tada rekao da sabor mora donijeti novi zakon u roku od dvije godine. Što se dogodilo? Ništa. I zato HS danas ima priliku da to ispravi, da ispoštuje odluku ustavnog suda jer država u kojoj parlament ne poštuje odluke ustavnog suda kolegice i kolege, e pa i nije baš neka država. Ovaj prijedlog naravno podržat ćemo, on dotiče i ispravlja neke praznine koje su se u međuvremenu od donošenja sada važećeg zakona pred ponavljam gotovo 45 godina. Taj zakon je u ono doba bio avangardan i danas još uvijek funkcionira, njega treba dopuniti, modernizirati i to je predlagatelj naravno i učinio i takav prijedlog imamo pred sobom i o takvom prijedlogu danas raspravljamo. Hvala.

Kolegice i kolege, meni je zanimljivo da su ovaj prijedlog oporbenih zastupnika napali kao da je to populizam i to, to su napali oni koji su do sada cijeli svoj politički spektar sveli na populizam najgore vrste, a ništa bolji nisu niti oni koji kažu da je ovaj prijedlog loš, da je to običan pamflet, a ne prijedlog zakona, pa što ih sprječava da podnesu amandmane pa da ovaj zakon postane bolji. Također bih se htjela osvrnuti na onu kolegicu koja je rekla da mi sada parazitiramo na jednoj vrlo osjetljivoj društvenoj temi. Nema za političare osjetljive društvene teme jer je naš zadatak da sve što je u jednom društvu osjetljivo u nekom trenutku i riješimo. Isto kao što nema osjetljive teme za liječnike, njihov je posao da osjetljive probleme riješe. Također ovo nije nešto oko čega treba tražiti društveni konsenzus, očito je i ova rasprava to pokazuje da se nalazimo i da među nama ima onih vrlo vrlo suprotnim polovima, ali ono što moramo pronaći, a to je određeni društveni dogovor koji će se temeljiti na nekakvim prevladavajućim civilizacijskim standardima, e to je ono što smo manje-više imali i do sada. Danas su se održali skupovi u Zagrebu, u Splitu, Osijeku, u Rijeci, u Puli i u drugim gradovima, pa što su poručili svi ti ljudi koji sasvim sigurno nisu čekali tramvaj, poručili su da im je dosta, a čega im je dosta, dosta im je države koja to nije, države koja je falša, falšna jer ne poštuje vlastite zakone, to je ovdje zapravo suština i što su poručili? Poručili su da su spremni ponovno izaći na ulice kada to bude trebalo jer su stvari otišle predaleko u pogrešnom smjeru tako da ih više ne možemo ignorirati, a što je to otišlo u pogrešnom smjeru, pa to pokazuje i ova rasprava. Mi danas nismo raspravljali doista o nomotehnici i o prijedlozima i o sadržaju samog zakona, mi smo pričali o tome otkada počinje život, otkada počinje život. Pa što se mene tiče život može početi od onog trenutka kad se pogledi sretnu i duše se spoje, ali to nije tema ovog zakona. Pa onda možemo pričati i o tome što je interes nerođenog djeteta, možemo pričati i o tome, ali niti to nije tema ovog zakona, tema ovog zakona je tko odlučuje o tome hoće li se i kada to dijete roditi, pa onda priziv savjesti. Nitko priziv savjesti ne osporava, ali kada država onemogući pobačaj zato što se svi ginekolozi pozivaju na priziv savjesti, e to znači da je država ta koja savjesti uopće nema. E sad, kad se već HDZ digao na zadnje noge to znači da su pobjegli iz sabornice, oni danas s nama ne raspravljaju ovdje jer im je postojeći zakon dobar, pa mene to zapravo zabavlja, ovo je jedini zakon gdje njih ne smetaju ona nazivlja iz socijalističkog samoupravnog sustava, tu će ga braniti do kraja, a šteta što onda ne brane i njegovu provedbu. Kaže jedan HDZ-ovac danas tu iz klupa da nije istina da su žene ponižavane na ginekološkim stolovima, ma tko je on da to kaže, on se sigurno nikada nije našao u takvoj situaciji, nije imao raširene noge i nije strepio za svoj vlastiti život ili za život svoje bebe, kako ga nije sram. A zašto su žene ponižene? E pa zato što ovaj zakon ne postoji u svojoj provedbi i praksi, navest ću vam samo par primjera, ali prije toga ću reći da prvo moramo se složiti oko toga da ovaj zakon kaže da do 10 tjedna trudnoće žena, isključivo žena i to ne bilo koja žena, ne svekrva, ne mater, ne kćer, nego ta žena koja je trudna ona je ta koja odlučuje hoće li pobaciti ili neće, nitko drugi, nitko od nas, nitko od suverenista, a nakon 10 tjedna ponovno je odluka na ženi i to je ono što zaboravljamo samo što tada pobaciti može uz određene zakonom propisane pretpostavke. Hvala Mireli Čavajda što je u svoj svojoj muci pronašla tu snagu da nam na jedan problem odnosno na jednu od tri zakonom predviđene situacije ukaže, a to je ona situacija kada se na temelju medicinskih indikacija može očekivati da će se dijete roditi sa određenim zdravstvenim teškoćama. Postoji i ona situacija koja očito nikome nije sporna, a to je kada na temelju medicinskih indikacija možemo očekivati da bi mogao biti ugrožen žene, a što je sa onom trećom koja se uopće ne spominje, znate li koja je treća? Zakon kaže ovaj, ovaj zakon, ovaj zakon kojeg HDZ želi sačuvati na snazi kaže kada je primjerice žena bila silovana. Imamo li mi državu koja u 9 mjeseci može donijeti pravomoćnu presudu, možemo li teoretski zamisliti situaciju, teoretski u kojoj bi se bilo koja žena u RH mogla pozvati na ovakva prava?

Zahvaljujem se predsjedavajući. Dakle, ovih dana, posebno posljednja dva tjedna govorim za sebe, ali znam da govorim i za stotine tisuća žena u Hrvatskoj, govorim da smo bjesne, da smo ljute, da smo tužne. Neki od vas ovdje koji sjede s obzirom na to kakve stavove o ženama imamo, imate znam da bi rekli da smo vjerojatno histerične jer smo vam svaki puta histerične kad reagiramo na nepravdu koje nam ovo društvo servira dnevno.

Recite mi u kojoj to situaciji potencijalnoj ugroze života muškarca bi se odlučilo da se njegov život riskira zbog primjerice njegovog nerođenog djeteta, u kojoj situaciji? Naš život i mi kao osobe u ovoj zemlji manje vrijedimo jer nam se sugerira, da kada odlučujemo o svome tijelu mi trebamo proći specijalno savjetovanje, nas treba savjetovati jer smo valjda nesposobne same odlučiti za sebe šta je za nas dobro, a šta je za nas loše čak i unutar tih prvih 10 tjedana. Nas bi trebalo savjetovati i to ne ginekolog što je logično, jer svaki ginekolog vas savjetuje nego psiholog jer nešto s nama vjerojatno ne valja. To je pretpostavka u ovoj zemlji, to je pretpostavka. Ljute smo i bijesne smo i tužne smo kad nam kažete da bi možda zakon trebalo promijeniti i u smjeru da kada se mi odlučimo na pobačaj da bi naši muževi trebali o tome suodlučivati, možda i šira rodbina, možda bi konzilij neki trebali napraviti pa da oni odluče šta da ja sa sobom činim. To su sugestije koje dolaze sa ovog tu spektra. Dakle, tužne smo i bijesne i ljute jer nas nazivate neetičnima, jer ste Mirelu Čavajdu u svojim izjavama pa i ministar Beroš proglašavali potencijalnim djecoubojicama. Njegova izjava šta bi se tek dogodilo da je otišla u Sloveniju i da bi netko mogao podleći kaznenom progonu bila je čista prijetnja sa tom skrivenom porukom, sa tom skrivenom porukom ženi koja se nalazi u najtežoj situaciji u kojoj se itko od nas u životu može naći. Ljute smo i bijesne i tužne jer nam se poručuje da kao žene smo dužne trpjeti, jer je to ideja. To je ideja. Ideja je iza toga da je Mirela Čavajda se trebala strpjeti, odraditi tu trudnoću od kraja, proći svu psihičku i fizičku bol i priuštiti istu takvu patnju sada nerođenom, a tada potencijalno rođenom djetetu je ta ideja da žene mogu i moraju trpjeti i da im država ne treba pomoći. I tužne smo i bijesne i ljute jer nam se poručuje zašto nisu koristile kontracepciju. Koliko vas, koliko vas dragi kolege muški zastupnici u svojim brakovima i vezama, koliko vas je odgovorno za kontracepciju, koliko vas se brine o kontracepciji, koliko vas plaća kontracepciju, koliko vas plaća preglede? Ne želim znati jer znam kakvi su rezultati, kakvi bi bili rezultati i znam kakvi su rezultati na uzorku u Hrvatskoj. A onda kada si žene ne mogu priuštiti kontracepciju jer pazite sad između ostalog kod nas i farmaceuti imaju prigovor savjesti. Pa ako si na otoku, ideš u apoteku u kojoj farmaceutkinja ima prigovor savjesti nemreš si kupit te kontracepcijske pilule. I dakle ljute smo i bijesne jer između ostalog i sve druge zdravstvene usluge koje su za žene i za ženske bolesti su potkapacitirane. Ultrazvuk za dojke je jedna od najrjeđih i najteže dostupnih pretraga u Hrvatskoj i zato smo ljute i bijesne, jer nas se tretira kao da smo manje vrijedne osobe u ovom društvu. I mi to više nećemo biti i zato je dosta.

Hvala. Malo ćemo još o apsurdima koje smo osvijestili zadnjih dana, ali mnoge od nas smo bile svjesne toga već dugo. Dakle, 80% građana je za slobodu izbora, a 60% ginekologa protiv. Onda ne bismo nikako prevenciju kao što smo spomenuli, ali ne damo ni prijevremeni prekid trudnoće kad se dogodi needuciranoj djevojci.

Tako se cijene žene. Apsurdno je recimo da žene uplaćuju u zdravstveni sustav, a kada im zdravstveni sustav treba onda ih taj isti zdravstveni sustav ostavlja na cjedilu ili šalje u Sloveniju. Apsurdno je osim što uplaćujemo u taj zdravstveni sustav kada nam je potreban prijevremeni prekid trudnoće, onda ovisno o tome u kojem gradu živimo cijenu plaćamo, pa kao što je u Dubrovniku mali macchiato skuplji, tako je i abortus skuplji. Apsurdno je što premijer nema blage veze, nego ga kolegica Mrak Taritaš mora podučiti da prijevremeni prekid trudnoće nije dostupan u mnogim bolnicama u Hrvatskoj, a još je apsurdnije da ministar Beroš tvrdi da to nije istina i da je apsolutno dostupan. Da, da, dostupan je preko granice u Brežicama, tamo je dostupan. Apsurdno je da ministar zdravstva direktno poziva na kršenje zakona. Apsurdno je da to radi preko svog para povjerenstva koje je osnovao bez osnove i bez ovlasti. Apsurdno je da kršenje zakona zagovara pozivajući se na struku, a struku mu predstavlja čovjek koji ponavljam misli da su zigote žrtvovane braća i sestre. Apsurdno je da se sada na struku pozivaju i svi oni koji su nam struku pljuvali posljednjih dvije godine. Apsurdno je da je potreban enorman, enorman angažman medija i javnosti da bi ministar reterirao nakon par dana i priznao i govorio nešto sasvim suprotno od onog što je govorio u petak i priznao da gospođa Čavajda ima pravo na prekid trudnoće. Apsurdno je da ministar prepoznaje da joj zakon garantira to pravo, ali da isto tako kaže da u Hrvatskoj to pravo ne može ostvariti. Apsurdno je da našoj sugrađanki Mireli nije tu odluku priopćilo povjerenstvo nego ministar preko medija. A daleko najapsurdnije u ovoj situaciji je da 2022. pokušavamo natjerati vladajuće da poštuju zakon iz 1978. Dakle, za ono što su naše bake i naše majke podrazumijevale, mi se moramo boriti. I logično pitanje koje se nameće, ako vi ostanete na vlasti što čeka naše kćeri, što čeka naše unuke? Dakle, jedino što ja mogu ovdje reći, sutra je glasanje ja pozivam koalicijske partnere, a neki od njih razumiju koliko je ovo ozbiljan problem, da se pozovu na jedini, jedini pravi priziv savjesti u ovom času i da glasaju za raspuštanje ove vlade koja svojim, na svojim sugrađankama krši zakon. Ne, ne, glasamo sutra kolegice, glasamo sutra. Vrijeme je da HDZ ode.

To je bilo grubo kršenje Poslovnika i koristili ste i zloupotrijebili dobivate opomenu. Povreda Poslovnika 238., kolegica Benčić je izrekla niz neistina, izvrijeđala saborske zastupnike, rekla je naš život je manje vrijedan, ženski život, pa gdje to piše, u kojem zakonu piše da je vaš život manje vrijedan. Kad bih vas danas slušao ja bih rekao da živimo u 15. stoljeću i da žene završavaju na lomači tu na Markovom trgu. Tako ispada po vašoj priči. Tako ispada danas po vašoj priči. A danas te isto rekli da je 90% ljudi u Hrvatskoj iza vas.

Slijedeća povreda Poslovnika Marija Selak Raspudić. Članak 238., želim posjetiti progresivnu oporbu da kada govorimo o embrijima, a smeta im da muškarci odlučuju da o njima i onome što će biti s njima to je progresivni SDP u zakon odlučuje i muškarac i žena. I naravno moram ovdje izraziti solidarnost i podršku neočekivanom prijedlogu kojeg treba promisliti kolegica Sandri Benčić koje su govorile o tome da se u saboru ustanovi registar muškaraca koji koriste kontracepciju. U ime predlagatelja poštovana Katica Glamuzina. I još jednom dobra večer, ovako ponukana ovim što je gospodin Raspudić sad izgovorio, Nino ostanite, poslušajte ovo molim vas. Ponukana time što je kolega sad izgovorio, a dodatno, dodatno poduprto istraživanjima koje smo radili kad smo se pripremali za raspravu ovu čitala sam prijedlog irskog zakona koji se nedavno pisao i jedna od primjedbi na taj zakon je bila ta da jezik zakona nije, nije rodno osjetljiv tj. da se spominju samo žene, a ne trudne osobe.

Imamo dvije replike, prva je poštovani Marijan Pavliček. Poštovana kolegice, biste li vi odnosno bismo li mi danas ovdje raspravljali i biste li vi prošli tjedan sakupili dovoljan broj potpisa i išli uopće u to da nije bilo ovog nesretnog slučaja Čavajda ili ipak sve ovo koristite u dnevnopolitičke svrhe? Zakon je pisan prvi put 2019., onda je ponovo stavljen u proceduru u prosincu 2020. dok se uopće nije znalo za slučaj Čavajda. I prvi koji su tu ženu ovdje spomenuli, nismo mi koji smo zakon predlagali nego je vi uporno izvlačite i doslovce silujete ime njezino. Nije uopće zakon, nije predmet izmjena ovog zakona slučaj Mirele Čavajde, predmet izmjena ovog, predmet prijedloga ovog zakona su sve žene u Hrvatskoj i njihova prava. Crkva oduvijek pobačaj smatra zlom, ali rani pobačaj ne, dapače to sam maloprije govorio.

Onda se mijenja. Crkva je nevjerojatno sposobna prilagođavati se aktualnoj situaciji i sad je to znanost. Sjetite se ili slučaja solidarnosti pa dođe Papa Ivan Pavao II. pa se to promijeni, pa dođe Benedikt optočen draguljima, a onda recesija pa dođe sa drvenim štapom Papa Franjo. Mnogi bi trebali učiti od Crkve i za naš društveni dogovor.

Ja poštujem to da tu ima kolega koji su vjernici i onih koji nisu vjernici, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali mišljenje religijski utemeljeno nije predmet niti faktor u odlučivanju, kao što smo vidjeli, ni Ustavnog suda RH niti bi trebao biti faktor u odlučivanju pri donošenju zakona HS-a i hrvatske Vlade. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSLS-a i reformista, poštovanog zastupnika Darka Klasića.

HSLS ocjenjuje da se ovim prijedlogom Zakona uređuje pojedino pitanje u skladu sa nalogom i smjernicama suda iz 2017. g., konkretno, ovim prijedlogom uređuje se pitanja navedena u točki 50. rješenja Ustavnog suda, odnosno među ostalim i pitanje troškova prekida trudnoće, edukacije te priziva savjesti liječnika koji ne žele obaviti prekid trudnoće. Pitanje priziva savjesti zdravstvenih djelatnika za nas je u HSLS-u jedno od temeljnih pitanja koje smatramo neophodno potrebno urediti novim zakonom. Naime, nije sporno da je navedeno pravo priziva savjesti liječnika, medicinskih sestara i ljekarnika utemeljeno na pozitivnim propisima. Međutim, isto tako je nesporno da ostvarivanje tog prava isključuje ostvarivanje pravo žena na prekid trudnoće, predviđenim zakonom o čijim izmjenama danas raspravljamo, ali i općenito pravo o smislu zaštite pacijenata. Prema tome, trenutačno postoji neodrživa pravna situacija u kojoj postoje dva međusobno suprotstavljena prava istog pravnog ranga. To je nedopustivo i neodrživa situacija koju je potrebno hitno promijeniti. Pozdravljamo uvođenje obveze javnozdravstvenih ustanova i ljekarni da osiguraju zaposlenike koji mogu profesionalno pomoći ženama u ostvarivanju njihovom zakonom priznatih prava, a koje se odnose na prekid trudnoće i kontracepciju. Naime, utvrđivanje jasnih zakonskih uvjeta ostvarivanja tih prava jamstvo je ostvarivanje osobne autonomije i prava na privatni život te slobode njihovih autonomnog planiranja. Odnos dvaju jednakovrijednih prava, ustavnih prava žena na slobodu i privatnost, s jedne strane te s druge strane i ustavne vrijednosti nerođenog ljudskog života koje je utvrđeno Ustavnim zakonom u točki 45. svojeg rješenja uređuje se ovim prijedlogom zakona na način koji je u skladu i sa stajalištima Ustavnog suda i stajalištima i europskih sudova, a koje se svodi na zaključak navedeno u točki 45, da nerođeno biće kao ustavno zaštićenu vrijednost uživa ustavnu zaštitu u smislu čl. 21 Ustava samo do one mjere koje se ne sukobljava sa pravom žena. Pravo na život nerođenog bića u tom smislu nije zaštićeno tako da ima prednost ili veće zaštitu u odnosu na pravo žena. Prema tome, na zakonodavstvu tj. HS-u jest da u svrhu odvagnute zaštite navedenih međusobno suprotstavljenih prava i interesa i vrijednosti propiše postupak i rokove za slučajeve u kojima se žena odlučuje na prekid trudnoće. To pitanje u ovom prijedlogu uređuje se na način u kojem se u bitnome preuzimaju uvjeti o prekidu trudnoće propisani prethodnim zakonom. Bitna izmjena odnosi se na produljenje sadašnjeg roka za dopušteni prekid trudnoće sa 10 na 12 tjedana u skladu sa prosječnim trajanjem tog roka u drugom europskim zemljama. Podržavamo takav prijedlog jer ga ocjenjujemo pozitivnim sa stajališta prihvaćanja sve liberalnijih europskih standarada u ovom području, kao i sa stajališta proširenja opsega prava i sloboda žena u pogledu njihove autonomije i privatnosti. To je predloženo osiguravanje ostvarivanja prava na prekid trudnoće, proširivanje tog prava na žene s invaliditetom i produljenje roka za dovoljni prekid. Takvo zakonodavno rješenje u skladu je sa našim liberalnim shvaćanjima i u tom dijelu ovog prijedloga ima našu podršku. Sa druge strane, dvojbenim ocjenjujemo uređene prekida trudnoće maloljetnica, bez suglasnosti roditelja ili drugog zakonskog zastupnika u slučaju dobrovoljnog prekida trudnoće. Predlagatelj i taj aspekt obrazlaže standardima i praksama u drugim državama članicama EU, međutim, treba istaknuti da navedena argumentacija nije u potpunosti točna. Primjerice, predlagatelji se poziva na slučaj Austrije, ali zanemaruju se okolnosti da se ondje unatoč načelnoj neobaveznosti suglasnosti roditelja i skrbnika onda ipak uglavnom zahtijeva na temelju drugog propisa kojim se uređuje rad javnih zdravstvenih ustanova. Također, pozivanje na primjer Francuske, tek djelomično potkrjepljuje predloženo je i rješenje jer se ondje unatoč načelnoj neobaveznosti suglasnosti roditelja ili skrbnika propisuje obavezno savjetovanje maloljetnica u nekoliko stadija postupka prekida trudnoće i pratnje punoljetne osobe prema izboru dotične maloljetnice. Naime, pravno relevantno izražavanje volje maloljetnih osoba povezano je s pravnim uređenjem njihove poslovne sposobnosti. U Austriji se također, priznaje poslovna sposobnost osobama starijima od 16 godina u pogledu njihovog aktivnog biračkog prava, dok se u Belgiji ona također, priznaje, ali ipak u ograničenom opsegu, odnosno u vezi sa određenim razinama odlučivanja. U izrazito liberalnoj Nizozemskoj, unatoč načelnoj neobaveznosti i suglasnosti roditelja ili skrbnika za prekid trudnoće maloljetnice starije od 16 godina ona se ipak traži ako liječnik posumnja u poslovnu sposobnost dotične osobe. Drugim riječima, smatramo neodgovornim rješenje uvođenja apsolutnog, tj. neograničenog prava maloljetnice na dobrovoljni prekid trudnoće. S druge strane, u svakom slučajno podržavamo i pozdravljamo smjer povećanja prava i slobode maloljetnih osoba, ali predlažemo da ona u vezi i s pitanjima prekida trudnoće bude razumna i proporcionalno ograničena jer se u tom pogledu priklanjamo europskim standardima, a oni ipak nisu onakvim kakvim ih prikazuje predlagatelj nego ipak racionalniji i puno odgovorniji. HSLS ocjenjuje ne prihvatljivijim i predloženi model financiranja prekida trudnoće i kontracepcije izuzev financiranja medicinskih opravdanih odnosno indiciranih prekida trudnoće i financiranje ostalih slučajeva prekida trudnoće i kontracepcije trebalo bi ograničiti na određene skupine i kategorije korisnika. Također predložena načelna neograničena besplatna kontracepcija financijski je neodrživa i štetna jer će prije svega dovesti do profita proizvođača na uštrb poreznih obveznika. Predloženo paušalno i neograničeno financiranje u suprotnosti je sa smislom zdravstvene zaštite koja se pruža u medicinski opravdanim slučajevima. Dostupna i pristupačna zdravstvena zaštita ne postiže se povećanjem njezinih troškova i posljedično njezinom nedostupnošću onima kojima je zbilja potrebna, na osobitoj slobodi moraju biti vezane i sa osobnom odgovornošću za vlastite postupke. Žena koja se odluči na prekid trudnoće kad bi se on zabranio ili ne bi bio dostupan dovele bi u opasnost svoje zdravlje i život, pa i novu trudnoću u drugim okolnostima što je zapravo potpuno neprihvatljivo.

Poštovane kolegice i kolege. Uvaženi kolega Klasiću, slušao sam vašu raspravu, al meni i dalje nije jasan vaš stav. Vi ste pričali o svemu, ali niste iznijeli ono zbog čega bi mi kao političari koji su dobili nekakvo povjerenje od građana trebali biti ovdje, a to je da izrazimo nekakav prokleti stav. Dajem vam priliku, replicirajte mi, hvala vam i recite mi svoj stav, to je prvo. Drugo, kao liberal vi bi se trebali zalagati za liberalna rješenja. Ako idemo prema slobodi, pa makar to bila i sloboda za maloljetnike onda je to nešto što bi liberali trebali podržavati. Meni je potpuno jasno i to se sa liberalnom doktrinom poklapa da ste vi protiv toga da se iz javnih sredstava plaća bilo koja zdravstvena usluga, tu se nikada nećemo složiti, kao što se neću složiti sa nekim vašim kolegama sa jednog hrvatskog portala navodno liberalnih vrijednosti koji su svojedobno branili rad maloljetnika, pa mi je onda zanimljivo da sa liberalne strane dolazi zahtjev za time da se maloljetnike može eksploatirati kao praktički robovsku radnu snagu diljem svijeta, a da im istovremeno ovdje u Hrvatskoj nećemo dati priliku da odlučuju o svojem tijelu već ćemo umjesto toga za njih, a ovdje prije svega govorimo o onim maloljetnicama koje su starije od 16.g., već ćemo za njih tražiti da roditelji odlučuju, da roditelji odlučuju, ne ide to baš tako. No nadam se, evo vidim da mi replicirate, da ćemo napokon čuti vaš stav, al ono što mi je bitno reći nakon što sam evo već 4 sata slušao i pažljivo pratio ovu raspravu. Kolega Bauk je prije rekao dva, ali u krivu je, tri. Jedan koji je za pravo žene na izbor, e tome ja pripadam, drugi koji ženi to pravo apsolutno želi negirati i lagat će, varat će, izmišljati, davati svakakve katastrofalne i kriminalne usporedbe, al neće nikada ni u jednom trenutku imati hrabrosti otvoreno doći i reći mi smo za zabranu pobačaja i mi smo za to da žene nemaju pravo izbora. To su ogromne kukavice, ali od ogromnih kukavica postoje još veće, a to su one koji su za svoj svjetonazor izabrali nemati stav i nadati se da će ovo proći, da će ova priča nestati, da će ova priča trajati samo onoliko koliko traje interes javnosti za pojedini slučaj koji će biti medijski eksponiran, pa makar to bio slučaj tragedije jedne obitelji ili priča o odluci suda sa druge strane Atlantskog oceana, ali kolegice i kolege neće, neće. Kao što pravo žena na glas nije prestalo kad su žene diljem svijeta bile više puta odbijene tako niti pravo žene na izbor neće nestati kao priča sve do onog trenutka kada bude u potpunosti ostvarena, sve do tog trenutka, a taj trenutak će doći.

Poštovani kolega Grbin, evo držat ću se vašeg prijedloga zakona, zašto smatrate da djevojke 16, 17 i 18 godina mogu same odlučiti hoće li prekinuti trudnoću, a istovremeno te iste djevojke nemaju pravo glasa, te iste djevojke nemaju mogućnost upravljanja motornim vozilima u ovoj državi, zašto smatraju da su one toliko zrele da mogu sami odlučiti o prekidu trudnoće ili ubojstvu nerođenog djeteta

I možete vi okolo lagati ili možete kao neki kojih sada više ovdje nema se naslikavati sa ratnim zločincima odgovornima za ubojstvo 116 žrtava u Ahmićima, a istovremeno govoriti o zaštiti života. To je dvoličnost. Ali odgovorit ću vam, osobno smatram da bi trebalo spustiti dobnu granicu za glasanje i radit ću na tome, da mislim da treba i da mislim da djevojka sa 16 ili 17 ili 18 ili 19 godina može meritorno odlučiti o tome treba li ići na prekid [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] trudnoće ili ne. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani kolega Grbin. Ono što zanima vas zanima i mene koji stav je kluba Reformista i HSLS-a jel to u raspravi nismo čuli, ali obzirom da je kolega Klasić vama dao repliku nadam se da ćemo čuti prije sutra jel sutra kada će biti glasanje ili je već taj sutra danas onda ćemo imati prilike vidjeti kako će se glasat. Ako si ti član jedne liberalne stranke i ako se zalažeš za liberalne vrijednosti onda prve jedne od vrijednosti su vrijednosti na ljudska prava, vrijednosti na izbor to su jedne od temeljnih vrijednosti koje se onda po potrebi ne prodaješ, po potrebi ne zalažeš za određene stvari nego jasno kažeš. Jasan stav boli, jasno glasat boli.

Hvala i vama kolegice Mrak Taritaš i ja se nadam da ćemo taj stav čuti kroz nekoliko minuta. Sljedeća replika poštovani MIšel Jakšić. Poštovani kolega Grbin. Andrej Plenković kada je postajao predsjednik HDZ-a i nakon toga predsjednik vlade Hrvatske je rekao da će mijenjajući stranku promijeniti Hrvatsku i na taj način pokazati zašto su ga zvali jednim od najboljih briselskih đaka. No od silne europejštine i silnog građanstva u RH vidimo da polako ali sigurno ne ostaje apsolutno ništa i da se sve to zajedno topi kao led na ovome suncu koje smo i danas imali. Dal se samo pojavio manjak hrabrosti, dal se pojavio manjak energije ili jednostavno dolazimo do pada zbog sumnje na brojne korupcijske afere koje se vežu uz ovu vladu? I drugo pitanje, samo da nadoradim ovo što je rekla kolegica Mrak Taritaš, zašto HSLS, Reformisti i SDSS koji se vole kunuti u svoju građanštinu u svoju zaštitu manjina u svoju zaštitu ljudskih prava na ovoj temi apsolutno i nemušto šute? Uvaženi kolega. Nisam nikad bio neki poseban ljubitelj Karamarka, ali kad uspoređujem njega i Plenkovića onda doista moram reći da je Karamarko barem imao onu temeljnu ljudsku hrabrost ili ljudsko dostojanstvo da otvoreno govori o onome što radi i što zastupa i kada gledam djelovanje Plenkovića u usporedbi sa Karamarkom sjetim se jednog legendarnog filma i jedne rečenice iz njega, a to kaže otprilike ovako, nekad čim si ga vidio odmah si zna ko je, danas čim ga vidiš odmah ne znaš tko je zato se čini da ih ima više. I što se tiče ovog drugog dijela vaše replike reći ću vam isto kao i kolegici Taritaš, evo sad će proći tek nekoliko sekundi prije nego što ćemo čuti odgovor kolege Klasića, ali što se tiče SDSS-a malo vas ipak moram ispraviti već iz replika koje je davala kolega Jeckov ja mislim da mogu naslutiti njihov stav. Sljedeća replika poštovani zastupnik Darko Klasić. Ja mislim da smo evo ga se mi u ovom referirali izravno na ovaj zakon i da je naš stav više nego jasan koji staje u pravo obrani žena. Meni je žao što vi koji ste dio vlasti u Gradu Zagrebu to konkretno niste proveli u djelo.

To je šta se tiče načelno. Šta se tiče samoga odgovora, ja mislim da je odgovor naš bio više nego jasan i da smo mi tu na tragu i liberalnih politika … [[Upadica se ne razumije.]] pa evo ga ja sam rekao da nisam čuo od onome što smo se mi referirali niti vaše odgovore na prigovore koje smo imali na ovaj zakon [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] šta mi se čini izrazito Vrlo jasno sam vam rekao što mislim o pravima djevojčica od 16 ili više godina, to mislim da me svako u dvorani shvatio za razliku od vas gdje niti sada ne znamo hoćete li glasati za zakon ili ćete glasati protiv. Poštovane kolegice i kolege, dajte molim vas kao što vi imate pravo na iznošenje svojeg stava tako imam i ja i držim ga se i imam pravo tražiti odgovor, a kolega ga ne mora dati išto kao što i vi se ne morate izjasniti o onome o čemu ja govorim, ali nećete me ušutkati kao što niste niti prošloga tjedna. Što se tiče ovoga vezanog uz Sveti Duh ja se tu s vama moram složiti.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege dakle ušli smo u petak i želim reći da pitanje prekida trudnoće, odnosno pobačaja još donedavno je bila tabu tema, tema o kojoj se izbjegavalo govoriti kad god se je moglo i koliko god se moglo. Onda nas je sve pljusnuo šamar slučaj Mirele Čavajde i pokazao nam situaciju koja se može dogoditi svakoj od nas. I da, sve mi žene, naše kćeri trebamo joj biti zahvalne što nas je ošamarila tako jako i osvijestila nas da se zakon ne provodi. Trebamo joj biti zahvalne, jer nas je onemogućila da još jednom problem gurnemo pod tepih. Dugujemo toj ženi na građanskoj hrabrosti, iznimnom doprinosu, detektiranju pogubno slabih tačaka javno zdravstvenog sustava u području reproduktivnog zdravlja od temeljnog prava na zdravstvenu zaštitu i prava na izbor preko prava na informaciju i učinkovitu administraciju, do prava na zaštitu dostojanstva i integriteta osobe. Slučaj Mirele Čavajde stavio nas je pred alarmantni uvid u aktualnu situaciju kojoj svjedočimo, a to je da se važeći zakonski okvir ne provodi u praksi. To posebno pogađa žene koje su i inače na margini, žene u svim selima i našim gradićima, na našim otocima bez ginekologa u radiusu od 100 km, žene koje pate od osude u lokalnim zajednicama, gdje primjerice jedan jedini apotekar ne izdaje kontracepcijske pilule i žene radnice koje si ne mogu priuštiti plaćanje privatnih medicinskih usluga, odnosno redovitih ginekoloških pregleda. Nama trebaju hitne mjere za zaštitu reproduktivnih prava žena s fokusom na pristupačnost medicinskog postupka prekida trudnoće i prevencije kršenja ustavnih prava žena. Te hitne mjere ukratko ću pobrojati, a tiču se provedbe inspekcijskog nadzora nad zdravstvenim ustanovama ovlaštenim za zaštitu reproduktivnog zdravlja što uključuje i podatke o ukupnom spektru medicinskih postupaka vezanih za prekid trudnoće. Ustroj registra zdravstvenog osoblja u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama sa deklariranim prizivom savjesti koji će biti dostupan javnosti redovito ažuriran s podacima o profesionalnim i upravljačkim pozicijama svake navedene osobe. Transparentnost je put do povjerenja u zdravstveni sustav, te smatram da je svima, bez obzira na svjetonazor u interesu da naše sugrađanke u bolnicu dolaze s povjerenjem, da će dobiti zdravstvenu skrb koja je potrebna jer im to jamči Ustav. To znači da svaka javna zdravstvena ustanova mora osigurati kadar koji je educiran i spreman izvoditi elektivne prekide trudnoće unutar 10 nedjelja bez ikakvih pritisaka, a nakon desete nedelje u slučajevima propisanim zakonom. Pacijentice uputiti u njihova prava i mogućnost, te pružiti adekvatnu zdravstvenu uslugu i psihološku pomoć. Evaluacija i revizija sustava komisijskog odlučivanja o prekidu trudnoće nakon 10 nedjelja i to u svjetlu slovenske prakse koja se temelji na identičnim zakonskim rješenjima i širem institucionalnom okviru. Sama činjenica da 200 naših sugrađanki godišnje zdravstvenu skrb potraži u Sloveniji, a ne u vlastitoj državi trebala bi nas sve više zabrinuti i posramiti. Sramotan je podatak koji je zbog nemogućnosti da dobiju adekvatnu medicinsku skrb prilikom pobačaja, a prije pandemije 2019. je 428 žena koje je prešlo granicu i prekinulo trudnoću u Brežicama. Založiti se za zdravstvenu skrb za žene je pitanje naše građanske, naše političke odgovornosti, ali i patriotizma. Jer ne želimo valjda da se naša država sramoti i to bez obzira na svjetonazor i vjerska uvjerenja, jer ponavljam ovo je pitanje ostvarenja ustavnih prava na zdravstvenu zaštitu u području reproduktivnog zdravlja i to u skladu sa ustavnim pravom na samo određenje i vlastiti izbor svake žene. Iznimno je važno hitno osposobiti sve regionalne bolničke centre za pružanje svih medicinskih postupaka povezanih sa prekidom trudnoće. To konkretno znači da je potrebno investirati u dopunsku specijalističku edukaciju liječnika i liječnica, drugog zdravstvenog osoblja u kapacitiranje odjela sa adekvatnom dijagnostičkom opremom gdje god je to potrebno zaposliti dodatno medicinsko osoblje. Zašto? Pa zato jer mladi liječnici i liječnice ni u praksi nemaju gdje ni od koga naučiti taj zahvat, taj prekid trudnoće jer 60% naših liječnika poziva se na priziv savjesti. U tako udešenom zdravstvu ne čudi da je Čavajda prisiljena ići preko granice kao i mnoge druge žene prije nje. Nešto trenutno o važećem zakonu koji uređuje ovo pitanje, a datira još iz '78. godine. Taj zakon je omogućavao samostalno planiranje obitelji, a ženama garantirao pobačaj kao zdravstvenu uslugu. Mnogi u godini proizvodnje vide problem djelomično se mogu složiti zakon je morao ako ni zbog čeg drugog, onda zbog protoka vremena svakako biti osvježen. Međutim, onda vidimo da se u Sloveniji za isti propis kažu da je bio dobra osnova za razvijanje demokratične prakse prekida trudnoće. Iz odluke Ustavnog suda jasno proizilazi da postojeći zakon na snazi je sukladan našem Ustavu iz devedesete godine. Nešto o prizivu savjesti, nešto što su rekli sami liječnici, a to je da im je taj priziv savjesti donio puno nevolja. Oni koji se nisu pozivali na priziv savjesti trpe zbog onih kolega koji jesu. Jedna liječnica je rekla sljedeće: Nas par koji se u bolnici nismo pozvali na priziv savjesti moramo raditi sve abortusa. Mi to ne želimo, ali nema tko drugi. Mi smo žrtve tuđih priziva savjesti. Dogodi se da radimo samo to, samo pobačaje. Zbog toga se mi u SDSS-u kolega Jakšiću zalažemo za sveobuhvatni seksualni odgoj, kontracepciju, slobodan pristup sigurnom pobačaju, te zaštiti reproduktivnog prava žena. Još jednom u zahvali gospođi Čavajdi na hrabrosti i uz veliko suosjećanje za sve patnje koje prolazi sa iskrenom željom da ni jedna od nas to neće osjetiti, da u našoj zemlji u najtežim trenucima svojeg života obilježeni patnjom, boli i strahom sustav bude taj koji će ostaviti samu ili još gore poslati u tamo neku Sloveniju.

Hvala potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Moram priznati da sam razočaran, ali evo kao što je rekla kolegica ovdje u nekoliko navrata tužne smo, ljute smo, bijesne smo. I ja bih bio bijesan sa sam napravio prijedlog ovakvog zakona. Ja mislim da je ovoliko stranaka da je trebalo napraviti puno bolji, puno ozbiljniji, puno kvalitetniji prijedlog zakona, da ga možemo svi zajedno prihvatiti. Ovako nedorečen zakon, a sami ste to rekli gospodin Grbin je rekao i molio gospođu Glasovac da ide u drugo čitanje, znači da nije dobar jel' tako, da nije skroz usuglašen. Ali na žalost on je toliko manjkav da ne može ići ni u drugo čitanje, ovo zahtijeva puno, puno ozbiljniji pristup da bi se riješilo sve ono što je predvidio Ustavni sud da treba riješiti. Ali ono što je najvažnije, ono što je meni jako bitno nemojte provlačiti tezu da netko ukida prava žena. Nikakva prava žena se ne ukidaju. Ovim što mi nećemo prihvatiti ovaj prijedlog zakona koji nije dobro napravljen, nije kvalitetan, nije razradio sve. Nije napravio to ono što je najbitnije, a nije samo zato što nije imao cilj da pomogne ženama, nego je imao jednu jaku želju da napravi polarizaciju, da iskoristi nesretnu ženu i mnogi u raspravi to koriste koje ima svoj problem ne sa normalnim Zakonom o abortusu, nego ima problem jer ima fetus koji je već 27 tjedana, koji se može poroditi. Nemojte to miješati, zašto stvarati takvu sliku. Nitko ne ukida prava žena. Imamo zakon. 44 godine je star, ali očito ako ga nije promijenio ni SDP do sada, ako ga nije promijenio ni HDZ znači da nije do sada ugrožavao žene i nitko nije pravio problem osim prvi put sad ili zbog jednog problema, zbog jednog teškog stanja koje ima jedna gospođa koja će to riješiti. Znači mogla je riješiti na jedan drugi način u Hrvatskoj, ali ne želi nego će riješiti u Sloveniji ne zato što ne može, nego što ne želi riješiti na ovaj način kako to zdravstveni sustav u Hrvatskoj može po zakonu napraviti. Osim liberalizacije postupka prekida trudnoće koji predlaže ovaj zakon iako je ovaj koji imamo isto tako liberalan ne rješava se ni problem potencijalnog prekida trudnoće u kasnoj dobi upravo ono što je problem. Upravo ono što smo svi očekivali, da će upravo riješiti ovo. Ako je ovo potaklo, ako je ovo bio okidač, pa onda ste u ovom zakonu trebali upravo razraditi to što treba riješiti u kasnoj trudnoći, kako zakonski riješiti što kvalitetnije. Možda on nije dovoljno dobro razrađen, možda ga je trebalo … [[Govornik se ne razumije.]] Ja sam očekivao da ćete vi to razraditi, da bi tu napravili kvalitetniji prijedlog. Ovaj zakon vaš, odnosno prijedlog zakona ne razmatra ni fizičke ni psihičke posljedice koje izaziva pobačaj i kod žene a naravno i kod liječnika koji to mora raditi pogotovo u različitim periodima, jel' tako gestacijske dobi. Ovaj prijedlog ne daje ozbiljne smjernice za edukativne i preventivne mjere, a to je ono što je naglasio Ustavni sud, što mislim da je jako važno i što moramo. Ja bih volio da konsenzusom riješimo. Hajmo riješiti sve edukativne, preventivne mjere. Hajmo pomoći svim mladim ženama, djeci od osnovnih škola kroz zdravstveni odgoj educirati da imamo mudre, pametne osobe i muške i ženske. Pa ja sam uvjeren sad kad bih pitao možda i ovdje u ovoj dvorani da pola muškaraca ne zna da je on osoba koja daje spol djetetu, a ne žena, a mnogi se ljute na žene kad im rode nekoliko ne znam ženskih osoba. Molim? … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Dobro, to je samo naglašeno, ali ne dovoljno. To je zapravo znak da nismo educirani, to je ono zašto treba napraviti pametan program edukacije i naravno ono što je posebno važno nekoliko još stvari ima koje nisu u skladu niti sa zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju u dijelu plaćanja troškova trudnoće, sterilizacije ili privremene kontracepcije. Obavezno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove zdravstvene zaštite na zahtjev osigurane osobe te se obveznim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju samo troškovi medicinski dociranog prekida trudnoće. A ako netko želi prekid trudnoće da zdrav je, zdrava osoba i zdravo dijete zašto bi zdravstveni sustav to platio. Zašto bi mi svi to platili. Ako netko tko je trudan, zdrav , normalan, znači i osoba i dijete i treba mu netko platiti prekid trudnoće.

Također, uz cilju iznalaženja najboljeg zakonskog rješenja potrebno je osigurati multidisciplinarni pristup upravo pripremi teksta i provedbu široke javne rasprave u kojoj bi sudjelovali predstavnici, kako stručne javnosti, tako i svi zainteresirani građani. To treba isto tako napraviti, ajmo to napraviti svi zajedno kad budemo radili pravi ozbiljan prijedlog zakona. Smatram da bi zakonski prijedlog kojim se regulira ovako složena materija bilo potrebno uputiti u redovitu zakonsku proceduru kako bi na taj način i kroz saborsku raspravu u dva čitanja se pridonijelo kvaliteti ovog zakonskog rješenja. S druge strane, htio bih se samo malo osvrnuti na ovo često spominjani ovaj priziv savjesti kod liječnika. Mi kao liječnici koji smo položili Hipokratovu zakletvu ne znam da li znate, Hipokrat je još 450 godina prije Isusovog rođenja, znači prije 2450-ak godina rekao da nikad neće ženi dati sredstva za pobačaj, rekao je da nikad neće dati otrov osobi da bi ga ubio.

Znači u našem učenju je da preveniramo, da dijagnosticiramo, da liječimo, da spašavamo život, da produžavamo život. Nekome, .../nerazumljivo/... naći će se vjerojatno ljudi koji nemaju i naravno da ima u svakom dijelu zemlje i ima o bolnica u kojima se to radi i onih naravno, koji liječnici to ne žele raditi. Iz kojih razloga, kad bi se držali strogo ... [[Govornik se ne razumije.]] zakletve nijedan liječnik to ne bi smio napraviti. Međutim, i to je iz te zakletve i izvučeno i to više nije onom što se polaže upravo zbog toga jer u modernim vremenima se mora omogućiti i nešto. I tako da ne mislite znači da smo mi za ikakvo ukidanje prava žena, dapače, znači ovaj Zakon koji imamo, koji je star 44 godine, moramo ga doraditi, moramo izmijeniti ono što je Ustavni sud svojim rješenjem donio, međutim, to su izmjene koje nisu presudne za sigurnost žene, odnosno za prava žene koje ona sad imala.

Evo, poštovani kolega, pozvat ću se na čl. 238 i zaraditi opomenu jer ovo će biti replika, evo već unaprijed govorim, a referiram se na ono kad kažete, kad ste, evo, ovaj prijedlog Zakona proglasili, nije kvalitetan, nije sve pokrio, katastrofalan prijedlog, nije primjeren, itd., treba puno bolje to napraviti, ja ću vas samo pitati, pa šta vi čekate 5 godina? Pa šta niste napravili bolji prijedlog do danas? Vječnost je pred vama, Hajduk samo živi vječno.

E sad, u ime predsjedavajućeg proglašavam 10 minuta pauze. 10 minuta.

Pa ode mi Karlić.